poštovane zastupnice i zastupnici. Želim vam obavijestiti da ćemo danas raspravu o točki dva današnjeg plana i to je Prijedlog o pokretanju pitanja povjerenja izvanrednom prof.dr. Viliju Berošu ministru zdravstva u Vladi RH započeti u 15,00 sati, to drugim riječima znači da ako prvu točku ne završimo do 15,00 sati raspravu ćemo prekinuti i nastavit po završetku rasprave druge točke. Znači druga točka ide obavezno u tri sata.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

S nama je ministar kulture i medija gospođa Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Dozvolite mi da uvodno podsjetim na najvažnije elemente ovog zakona o čemu smo govorili i kada je zakon bio raspravljen u prvom čitanju, a izvijestit ću vas naravno uvodno o izmjenama koje smo unijeli u ovaj zakon između prvog i drugog čitanja temeljem rasprave u ovom visokom domu. Dakle, radi se o zakonu koji objedinjuje dosadašnja tri zakona, Zakon o financiranju, Zakon o kulturnim vijećima i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi koji su kroz godine doživjeli mnoge izmjene, jedan veliki dio odredaba više nije bio na snazi, međutim radi se o temama koje se zapravo međusobno isprepliću i zbog toga smo odlučili napraviti jedan pripremiti jedan zakon koji objedinjuje sve te segmente, dakle i financiranje i upravljanje, a i odlučivanje. Zakon je rađen na temelju analize koja je i u uvodnom dijelu iznesena i to analize koja je obuhvatila i postupanja i donošenja odluka na nacionalnoj razini kao i postupanja i donošenja odluka na lokalnim i regionalnim razinama. I dozvolite mi da kratko iznesem najvažnije elemente odnosno da podsjetim na najvažnije elemente ovog zakona. Dakle, sukladno današnjim potreba razvoju kulturnih djelatnosti definiraju se javne potrebe u kulturi, dakle ne samo ono što smo tradicionalno i klasično podrazumijevali pod javnim potrebama, dakle onaj segment koji se odnosi na pojedine djelatnosti arhivsku, muzejsku, knjižničnu itd. nego i na one neke druge teme koje su u kulturnim politikama zadnjih 20 godina postale rekla bih tako nezaobilazne, dakle pitanje dostupnosti, pristupa, sudjelovanja, raznolikosti, digitalizacije itd. Ovaj zakon ima nekoliko važnih elemenata, prvo bih rekla nešto oko javnih poziva, dakle zadržavamo model javnih poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, međutim uočili smo analizom postupanja, posebno moram reći ovdje lokalnih samouprava da su se nažalost javni pozivi znali za tekuću godinu raspisivati tek u toj godini, a i da su postojali problemi da su se rezultati financiranja objavljivali sa velikim zaostacima i u tom smislu po prvi put smo sad u zakon uveli određen rokove, a to je i to su rokovi do kad se najkasnije nešto treba napraviti. Dakle, najkasnije do 1. listopada se mora raspisati natječaj za sljedeću godinu, mora biti otvoren najmanje 30 dana i a rezultati se moraju objaviti najkasnije 60 dana nakon što se usvoji proračun jedinice lokalne samouprave. Smatramo da će ovo doprinijeti stvaranju sigurnosti među kulturnim djelatnicima jer jako je teško raditi ako nemate saznanja koja će vam sredstva biti odobrena. U tom smislu uveli smo i zakonsku mogućnost i precizirali višegodišnje financiranje. Zakonom isto tako radimo jedno izuzeće od ovih odredbi u slučajevima žurnosti, žurnog djelovanja ili određenih katastrofa kada se provode hitne mjere, a zadnje dvije godine smo kroz takve katastrofe prošli i Covid za kulturnu djelatnost, a potres za kulturnu baštinu tražili su od nas da reagiramo ad hoc i izvan rokova. Ono što je jako važno spomenula bih Članak 9. gdje definiramo što je ono što obuhvaćaju javne potrebe u kulturi, dakle uz plaće, autorske i umjetničke honorare, sredstva naknade za rad, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte itd., itd., mobilnost, međunarodna suradnja. Dakle upućujemo sve davatelje sredstava koji su to sve segmenti umjetničkog i kulturnog djelovanja koje je potrebno financirati i uključiti u te natječaje na lokalnim i regionalnim razinama. Definiramo financiranje javnih ustanova u kulturi. Dakle, kako se određuju, kako se financiraju i ovdje bih posebno istaknula u Članku 11. stavak 4. gdje upućujemo da se vlastiti prihodi ustanova mogu koristiti isključivo za razvoj djelatnosti ustanove koja ih je ostvarila. Ovdje naravno mislimo na one gradove i županije koji su u riznici koji su nažalost imali smo primjera da su se znala zadržavati vlastita sredstva ustanova koja bi se našla na, u riznici što smatramo da je demotivirajuće za ravnatelje i uopće za djelatnike koji se trude priskrbiti ta dodatna sredstava i da nije korektno da se takva sredstva onda koriste za neke druge namjene. Kao važan ističem i Članak 14., o njemu smo dosta raspravljali i u prvom čitanju, a koji govori o dodjeli prostora za rad. Dakle, uočen je problem da ne postoji neki sustavni pristup dodjeli prostora za rad kako za javno djelovanje tako i za atelje ili prostori za rad umjetnika. I ovim člankom zapravo predviđamo da se na nacionalnoj razini ili na razinama jedinica lokalne i regionalne samouprave određeni prostori mogu odrediti kao prostori koji će biti dani za potrebe kulture, obavljanja kulturne djelatnosti, a onda se za takve prostore s tom namjenom rade natječaji. Objasnila sam i u prvom čitanju vrlo se teško natjecati sa knjižarom u centru grada, sa nekim kafićem ili kladionicom, a vjerujem da ćemo se svi složiti da je važno da u centrima naših gradova postoje takvi prostori u kojima se zapravo stvara i distribuira kultura. Zakon ima jedan dio koji se tiče osnivanja i uloga kulturnih vijeća. On rekla bih nadograđuje dosadašnje odredbe i možda razjašnjava neka postupanja koja smo imali i dosada. Definira se djelatnost vijeća, za ministarstvo nadležno za kulturu uređuje se koja vijeća se osnivaju, broj članova vijeća. Uredili smo dvije teme koje su smatram dosta značajne u odnosu na javnost i na kulturnu zajednicu, a to je pitanje razrješavanja člana vijeća prije isteka vremena. Dakle, koje su to situacije kada se može razriješiti člana vijeća i isto tako preciznije smo uredili sukob interesa s tim da ponovit ću ono što sam rekla i u prvom čitanju uvijek smo u području kulture i umjetnosti na nekom takom ledu kad govorimo o sukobu interesa jer nam je važno da u tijelima koji odlučuju budu oni koji su produktivni i koji su najbolji, a onda je nemoguće da takvi nemaju baš nikakav angažman u kulturnom sektoru. Tako da smo uveli određene elemente, posebno tu ističem potpisivanje izjave o nepristranosti i povjerljivosti, izjavu o nepostojanju sukoba interesa gdje će svaki član vijeća jasno taksativno navesti s kojim je eventualno projektima, ustanovama, programima u određenom poslovnom ili nekom drugom kreativnom odnosu što će onda osigurati da je ta cijela dodjela sredstava bude transparentnija. Uređujemo i rad nacionalnog vijeća za kulturu i isto tako pitanje donošenja odluka o financijskim sredstvima. Dakle, rokovi kao što sam već ranije rekla rokovi za donošenje odluke posebno tu ističem da je tih 60 dana od dana završetka javnog poziva to je zaista jako važno i apeliram s ovog mjesta zaista na sve predstavnike lokalnih i regionalnih samouprava da shvate koliko je važno ažurno objavljivanje rezultata natječaja za uopće opstanak u kulturnom sektoru posebno za one koji djeluju na neovisnoj sceni. Uređuje se način sklapanja ugovora o financiranju. Isto tako uređuje se kao što sam uvodno rekla i višegodišnje financiranje kao i mehanizmi kad i u kojim uvjetima se taj ugovor o višegodišnjem financiranju može raskinuti ukoliko dođe do nekih nepredviđenih problema u proračunu davatelja sredstava. Još jedan članak koji je nama važan možda bi prošao ispod radara, Članak 34. gdje uvodimo obvezu jedinicama lokalne i područne samouprave da izvještavaju ministarstvo u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nažalost moram reći bez obzira što ministarstvo već više desetljeća provodi takvu anketu o financiranju javnih potreba u kulturi, jedan veliki broj jedinica lokalne samouprave se ili ne odaziva na to ili daju polovične podatke što onda nas onemogućuje da u našim analitičkim izvještajima damo pravu sliku financiranja pa sada to unosimo i kao odredbu u zakon. Jedan važan dio odnosi se na osnivanje i upravljanje ustanovama u kulturi. Napominjem ovaj zakon odnosi se na one ustanove koje nisu uređene posebnim zakonom, dakle posebnim zakonom uređujemo arhive, knjižnice, muzeje i kazališta, a ovdje smo preciznije definirali djelatnost centara za kulturu, ali moguće i drugih ustanova koje nisu uređene tim posebnim zakonima. U ovom dijelu unijeli smo niz izmjena odnosno dopuna na temelju rasprave iz prvog čitanja što su tražili, vi ste tražili to kao zastupnici i klubovi, dakle i definiranja ovlasti upravnog vijeća, sastav upravnog vijeća, stručna sprema za članove upravnog vijeća, što ako se, ako nema upravnog vijeća kako se provode izbori itd., tako da vjerujem da smo sve ono što ste vi predložili u prvom čitanju što smo mogli da smo uvažili. Bilo je dosta rasprave po meni u vrlo jednom neprimjerenom negativnom kontekstu oko odredbi u kojima govorimo da je osoba koja je prije obnašanja dužnosti bila zaposlena u ustanovi ima pravo se vratit na svoje radno mjesto s tim da smo temeljem rasprave ovdje u prvom čitanju to skratili na dva mandata da baš ne bude da se, to je više zastupnika reklo da su dva mandata nešto što je primjereno i logično, međutim ponovit ću opet s ovog mjesta, a i u kontekstu ovih aktualnih prozivanja i smjena ravnatelja u različitim dijelovima Hrvatske od različitih opcija, nije lako vodit ustanove u kulturi danas, veliki su troškovi, velika je odgovornost i nije to baš neki posao za, za koji vrlo lako nađete stručne kandidate. Jako je, budimo otvoreni, jako je mala razlika u plaći između nekoga ko je viši muzejski savjetnik ili nekog ravnatelja muzeja, a odgovornost je nemjerljiva i ako želimo da nam se najbolji ljudi da preuzmu odgovornost, da žele, da žele uzet učešća u upravljanju ustanovama i dati svoj doprinos onda mislim da je minimum da im se osigura da se poslije 2.g., poslije dva mandata mogu vratit, naravno to se odnosi samo na one koji su prethodno bili zaposleni na neodređeno vrijeme, dakle one koji su prošli neki natječajni postupak, a ne da netko dođe s ceste za mjesto ravnatelja i da onda automatizmom ostaje. Uređujemo i orkestre, sada je u javnoj raspravi i Zakon o kazalištima, potrudili smo se da se sada usklade odredbe koji se tiču svih zaposlenika iz svih orkestara. Evo, ja bih toliko uvodno, pokušala sam vam ukazati na ona, ona mjesta koja je, koja smo između prvog i drugog čitanja usvojili, zahvaljujem se još jednom na toj afirmativnoj raspravi i na dobrim prijedlozima. Ja se nadam da će ovaj zakon dobit vašu većinsku podršku i da ćemo već slijedeći ciklus financiranja koji se, što se tiče Ministarstva kulture i medija započinje sa 5. rujnom, sa raspisivanjem novog javnog poziva, da ćemo ga provesti po ovom zakonu za koji smatram da je zaista tako sastavljen da će doprinjet i transparentnosti, ali i sigurnosti onih koji djeluju u području kulture što nam je naravno svima zajednički interes, hvala. Poštovana ministrice, prije svega drago mi je da ste spomenuli kako posao kulturnih djelatnika nije nimalo lak i prije svega atraktivan koliko god se mnogi borili zaista su to ljudi koje vrijedi i javno pohvaliti. Ono što mene zanima, u konačnom prijedlogu ovog zakona, konkretnije čl. 17. st. 2. navodi se da se za članove vijeća imenuju umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Poštovana ministrice, moje pitanje vama je tko određuje što je to istaknutost? To će odredit onaj tko ih imenuje, to se ne može propisati, to je odgovornost svih nas koji imenujemo, koji biramo, da podižemo ljestvicu, da uvažavamo postignuća i biramo one koji su najbolji. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvažena gđo. ministrice bit će danas sigurno dosta tema negativnih, ja bih krenuo pozitivno ne samo jer je jutro nego zato jer mislim da je to korektno prema ovom ministarstvu. IDS neće biti sigurno protiv ovog zakona, vidjet ćemo da li ćemo glasat za ili bi suzdržani, ovisit će i o ovoj raspravi, ali imam argumente za to. Prvo, prihvatili ste sugestije s terena, imam informacije iz Istre i to je pravilan pristup na koji treba raditi zakonske akte i to pozdravljamo, a drugo je višegodišnja kvalitetna suradnja koju stvarno ima ministarstvo sa istarskim gradovima, općinama i županijom bez obzira na političke predznake u tim lokalnim samoupravama i to je druga stvar za pozdravit, a isto tako treba reći i to javno, odličan je primjer suradnje županije sa državnim kulturnim institucijama poput arheološkog muzeja, konzervatorskog odjela i ovdje pozdravljam to i apeliram da tako se nastavi dalje i neka kapne još koja kuna više drugu godinu.

Ja se moram sad s ovog mjesta i zahvaliti vašem dugogodišnjem pročelniku koji je bio jedan od onih koji je značajno doprinio kroz radnu skupinu izradi nacrta zakona. Vjerujemo vođeni smo razmišljanjem da uključivanje što većeg kruga dionika i osluškivanje onih komentara koji su afirmativni svima nama može bit samo na korist, a evo to je, drago mi je da je to primjećeno. Evo sami ste rekli da je ovaj zakon spojio tri zakona u jedan i moram vam iz pozicije čelnice jedinice lokalne uprave reći da to pozdravljam jer ovako je zasigurno jednostavnije i za praćenje i za djelovanje. Ono što želim posebno napomenuti je da zakon vodi računa i o manjim jedinicama lokalne uprave gdje je ponekad stvarno teže razvijati kulturu zbog nedostatka kadra. Zbog toga evo treba pozdraviti vašu odluku da članovi upravnog vijeća mogu biti i osobe sa završenom višom stručnom spremom, ali isto tako značajne su nam i odredbe o povratku na rad ravnatelja, odnosno na radno mjesto jer mislim da će se smanjiti to politikanstvo prema ravnateljima i potaknuti i druge da se aktivnije uključe, odnosno da se jave na natječaje. Što se tiče javnog poziva do 1.10. to osim sigurnosti djelatnicima moram reći da znači puno šire, jer će se moći bolje planirati, bolje će se u manjim jedinicama moći usuglasiti programi. Da, pokušali smo iako je teško uspoređivati razinu ministarstva i razinu neke recimo male općine ili malog grada, ali vođeni interesom da se o kulturi odlučuje profesionalno na razini postignuća uvesti takve odredbe koje će omogućiti i onim manjima da kompetentno vode svoju kulturnu politiku. Naravno ministarstvo i u mom mandatu, ali sigurna sam i u onima koji su prethodili i koji će doći nakon uvijek je tu da bi pružilo ruku u interesu kulture. Poštovana ministrice evidentno je i na odboru i na ovoj prvoj raspravi bilo da stojite na strani ravnatelja što je naravno dobro, ali s druge strane kažete nije lako voditi ustanovu u kulturi. Ali vjerujte ponekad nije lako niti biti pod nekim upravama. Mislim da jedan zakon treba podjednako voditi računa kako o zaposlenicima, tako i o ravnateljima bez obzira na trenutačne nekakve situacije. No, nešto drugo bih vas pitala što sam eto zamijetila zadnjih noći kako sam se bavila ovim zakonom. No međutim, u naslovu ovog zakona uopće nemamo upravljanje javnim ustanovama u kulturi, pa sam se zapitala kako netko tko nije verziran naprosto dođe do informacija, zakonskih odredbi upravo o toj temi koja je važna. Postoji Zakon o ustanovama, no evo nema u naslovu onoga što mi se čini neophodno. Hvala. Mi smo se odlučili za ovaj naslov zato jer bio bi jednostavno bi naslov zakona bio predug. Znate da se zakoni moraju i citirati, a nije uvijek u naslovu zakona, niti je to moguće opisati sve segmente onoga što zakon uređuje. Ali ja sam sigurna da oni na koje se to odnosi kako oni koji odlučuju, oni koji upravljaju ili oni koji doprinose i stvaraju da će oni se prepoznati i naći. Nije preopširan zakon, 53 članka. I tako će se skraćeno vjerojatno zakon će dobiti neko svoje ime u upotrebi. Hvala lijepo. Poštovana ministrice, ja imam jedno pitanje koje je vezano uz onaj dio i koji ste vi naglasili i u svom uvodnom izlaganju, a tema su nekretnine. Tema je korištenje nekretnina. Ja apsolutno mislim da je neusporedivo bolje da se sve nekretnine koje su u vlasništvu, dakle što države, što jedinica lokalne samouprave daju u korištenje, da se vodi računa da se daju uvjeti. I apsolutno ste u pravu da ni jedna ustanova, dakle ni jedna knjižara ne može konkurirati kafiću ili nečem drugom. Ali ono što mene puno više muči i to bi možda trebalo riješiti u ovom zakonu i nekim drugim, ali je možda i tema za raspravu vama na kabinetu ili užem kabinetu. Mi imamo slučajeva kad je spor između države i jedinice lokalne samouprave oko istog prostora. Model koji imaju neki drugi je sljedeći, da se takav prostor daje na korištenje, da se naknada za njega daje na poseban račun dok se ne riješi spor. Meni se čini da bi to bio jedan od modela i da je to vrijedno posebne rasprave što se tiče na vašem kabinetu Dakle, teško se može u ovom zakonu, ali možda u krovnom zakonu riješiti.

Trebali su izdržati kad god je to moguće kod sporova, a krovni zakon će ići ove godine koliko sam shvatila u proceduru. Mislim da je u planu za zadnji kvartal ako se dobro sjećam, pa će to bit prilika svakako da se i ovo pitanje uredi. Slažem se sa vama, imalo bi smisla upravljat do rješenja spora na način kako ste predložili. Mi imamo na žalost neke ustanove u kulturi koji su godinama na takav način se uplaćuje na zaštićene račune dok se ne Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice. Znamo da se većina javnih potreba u kulturi financira najviše sa tri razine, sa razine ministarstva, lokalne, regionalnih ili područnih jedinica. Ali u posljednje vrijeme imamo sve više primjera, participaciju na EU fondovima i ja bih evo spomenuo iz svoje županije, odnosno iz grada Sinja jedan svježi primjer muzej cetinske krajine koji je upravo u projektu „Sinj u sridu“ povukao značajna sredstva i na taj način omogućio ja bih rekao značajnu kvalitativnu preobrazbu te ustanove, tako da je ona velikim dijelom sada otvorena i ljudima za razne radionice što nije prije ovog ulaganja bio slučaj, pa me zanima je li kanite, je li imate u bližoj budućnosti još ovakvih primjera na razini cijele Hrvatske financiranje iz EU fondova. Pred nama je naravno, realizacija i sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje jedan dio će bit uložen, to je povijesno, u 8 državnih arhiva, nismo ih toliko uredili, ja mislim, zadnjih 100 godina, energetska obnova kulturne infrastrukture, isto tako kroz Višegodišnji financijski okvir, financirat ćemo opremanje ustanova u kulturi, dakle da za sve ove, posebno manje ustanove u kulturi diljem Hrvatske, da im dignemo razinu te infrastrukture i energetski ih obnoviti i digitalizirati, osigurati pristup osobama s invaliditetom, dakle sve ono što su neki horizontalni prioriteti, a u čl. 8 upravo zato da bi jedinice lokalne samouprave u slučaju da dobije netko europska sredstva mogle dati sufinanciranje, izuzimamo sufinanciranje europskih projekata iz ovih rokova i procedura koje uređujemo [[Upadica: Hvala.]] za nacionalno financiranje. Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovana ministrice.

Da, ta regionalizacija ravnomjerni kulturni razvoj, ravnomjerni regionalni kulturni razvoj nešto je što je imperativ kulturne politike i na nacionalnoj razini, a onda se u to uključuju i lokalne razine, mi kulturu vidimo kao jednu od vitalnih životnih potreba naših stanovnika. To je i argument s kojim smo za razliku od svih drugih europskih država kulturu držali otvorenom za vrijeme pandemije, to nikad ne smijemo zaboraviti jer zahvaljujući i toj odluci omogućili smo da se nastavi raditi, dakle omogućili smo egzistenciju, ali i nemamo danas takvu krizu publike kakvu imaju druge države, međutim, kad to spominjem, pandemija je ostavila devastirajući trag na amaterskoj kulturi, KUD-ovima i svima koji su bili onemogućeni u radu i mislim da zajednički, nacionalne i lokalne razine moramo sada dati u ovim godinama neki doprinos da se oni opet pokrenu.

Vjerujem da će ovaj Zakon osnažiti transparentnost i sigurnost u djelatnika u kulturi i da će oni ovaj Zakon radosno prihvatiti. Mene veseli što je prihvaćene određene izmjene u odnosu na prvo čitanje i da su ravnatelji sada oni koji se natječu za mjesto ravnatelja u puno sigurnijoj poziciji i da se kao i u drugim ustanovama čuva mandat, čuva radna mjesta 2 mandata i to je, to je jasno, dobro, za njihovu sigurnost. Ono što sam ja vas htio pitati možda da pojasnite ulogu odnosno razliku između kulturnog vijeća i upravnog vijeća i na koji način oni koji su u upravnim vijećima primaju određenu nadoknadu i da li to vrijedi i za one koji [[Upadica: Hvala.]] su članovi kulturnog vijeća? Pa članovi upravnog vijeća su članovi jednog od tijela upravljanja ustanove i osnivač odlučuje imaju li oni ili nemaju pravo na naknadu, neki, i isto tako i visinu naknade. Što se tiče kulturnih vijeća, to, tu, to, to je savjetodavno tijelo ministra odnosno čelnika jedinice lokalne ili regionalne samouprave i isto tako, dakle taj, onaj koji osniva i koji imenuje, određuje imaju li i koliku naknadu članovi tih vijeća. U čl. 8 ovog zakonskog prijedloga stoji, citiram, iznimno od odredbe čl. 7 st. 1 ovog Zakona financijska sredstva mogu se dodijeliti izravno bez objave javnog poziva kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti. Predviđeno je do 5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u kulturi, što je prilično, pa sad me zanima, budući da ste dugi niz godina već ministrica i vidjeli ste puno i prakse, možete li nam navesti iz ovih godina otkako ste ministrica nekoliko konkretnih praktičnih primjera gdje se pokazala potreba za dodjelom ovolikih sredstava kako stoji u prijedlogu Zakona, zbog žurnosti koja je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti. Kao prvo, dosad nije postojao nikakav, nikakvo ograničenje pa smo mi u našoj analizi utvrdili da su neke jedinice lokalne samouprave i puno više od 20% dijelile na takav način, dakle mi smo sada to spustili da ne može nakon ispod, iznad 5%, a žurnosti imate, evo, ja ću danas odobriti npr. ugovor za međunarodnu kulturnu suradnju za KUD Šumari iz Vinkovaca koji je prije mjesec dana žiriran za festival u Meksiku. Nisu se mogli javiti na natječaj jer su sada dobili .../nerazumljivo/... i takvih imate primjera jako puno, posebno koprodukcije, pozivi na festivale koji se ne događaju u našim kalendarskim godinama i tu je potrebno žurno reagirati. Drugi dio ovog čl. govori o žurnosti u slučaju hitnih mjera zaštite, npr. uruši se prije par dana fasada dvorca Golubovec.

U prvom čitanju većina rasprava je išla u tom smjeru da je ovo jedan megazakon, da je ovo nešto što nije dobro, da se tri stvari stavljaju u jedno, ja bih rekao da je ovo jedan možda i školski primjer kako bi se moglo brže, jače, više i bolje. Ovaj zakon evo u drugom čitanju je prihvatio neke stvari iz prvog čitanja, bitno pojednostavnio tu cijelu proceduru, riješio ono što je mnogima zapinjalo za oko u prvom čitanju, a to je da nakon mandata jednog ministra se raspušta kulturno vijeće, došao je netko drugi imenuje druge što mislim da je dobro iz te političke higijene i svega onoga što proizlazi. Posebno pozdravljam ono što sam rekao i zadnji puta, a to je da i državna imovina koja nije u funkciji se može staviti u funkciju bitno pomoći i kulturno umjetničkim društvima i ostalim udrugama koje se bave kulturom, a nemaju adekvatan prostor u svojoj jedinici lokalne samouprave [[Upadica Radin: Hvala.]] Stoga mislim da smo na dobrom tragu da donesemo dobar zakon. Hvala vam.

Dakle, ovdje se zaista radi da smo zaokružili taj dio financiranja, donošenja odluka i upravljanja na jedan smislen način da sve stavimo u skladne međusobne odnose. A drugo, ispravila bih vas, nismo samo razmišljali o imovini koja nije u funkciji, upravo suprotno. Mi se nadamo da ćemo biti ambiciozni u našim gradovima da atraktivne prostore koji su u javnom vlasništvu stavimo u funkciju kulture i na takav način doprinesemo i boljoj kvaliteti života i zaista da gradovi u punom smislu imaju te neke elemente one gradskosti koju moraju imati. Gospođo ministrice, zahvaljujem na ovom kvalitetnom i brzo usvojenom drugom čitanju ovoga zakona jer nakon kvalitetne rasprave nakon prvoga čitanja ste unijeli najveći dio primjedbi nas ovdje kolega. Ja vam govorim i kao bivši djelatnik i bivši ravnatelj u jednoj kulturnoj ustanovi i moram uistinu pozdraviti ovu vašu nakanu da se omogući ravnateljima nakon završetka mandata povratak na adekvatno mjesto sukladno njihovoj stručnoj spremi u ustanovi u kulturi jer je to neobično važno kako bismo izabrali najkvalitetnije ljude na ovim mjestima. Važno je još i naglasiti jednu stvar, a to je da ste u čl. 40. unijeli jednu važnu odredbu u kojemu upravo ministarstvo to koje imenuje ravnatelje ukoliko to gradonačelnik ili načelnik općine ne napravi kao što se sada događa u gradu Splitu. Vi ste zapravo rješenje koje deblokira blokirane [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] kulturne ustanove zbog nerada i nemara pojedinih gradonačelnika i načelnika.

Mi smo u našem mandatu kao što vi znate odustali od onih elemenata naknade potvrde, moje duboko uvjerenje ako želimo decentralizaciju da u kulturi da odgovornost mora bit na čelnicima i mi smo polako ukinuli sve one odredbe gdje se post festum ministarstvo pojavljivao ko neki koji verificira odabir. Međutim, važno je u ovim situacijama kada bilo zbog nemara ili nekih objektivnih razloga se propuste rokovi imenovanja da se onda ustanove ne ostavljaju bez uprave jer to naravno ne šteti samo toj osobi ili tim osobama koje se dovodi u takvu situaciju. To u prvom redu šteti ustanovi pa onda i kulturi u cjelini. Evo iznenadili ste nas brojem primjedaba koje ste usvojili, otprilike tri od 15 ako se ne varam kod mene i mislim da je to dobro, ipak smo malo poboljšali zakon. Imam još jedno pitanje koje je vezano za financiranje čl. 33. U tom članku piše da davatelj financijskih sredstava može raskinuti ugovor ukoliko osoba odnosno ustanova u kulturi ne radi svoj posao odnosno ukoliko nisu davali prave izvještaje ili su dostavili lažne izvještaje. A što je sa fizičkom osobom? Kako ste namjeravali kažnjavati fizičku osobu koja je zapravo bila za to sve skupa odgovorna?

Mi do sada nismo mogli jednostrano raskinut ugovor, čak i kad smo vidjeli da se ugovor neće realizirati nego smo morali čekati da se ne realizira i onda tražiti povrat pa ako se dogodi povrat ima to nekoliko instanci, nakon toga se podiže kaznena prijava. To je naša obaveza s obzirom da upravljamo javnim sredstvima, to je obveza i lokalnih i regionalnih samouprava i nema razlike radi li se o pravnoj ili fizičkoj osobi. Dakle, imali smo nažalost i slučajeva da su neki umjetnici ostvarili, pojedinci, dakle ostvarili fizičke osobe potporu nisu realizirali program oni moraju sredstva vratit. Mislim da je dobro da ste i u vašem izlaganju spomenuli upravljanje državnom imovinom.

Kao što i definira Članak 14. donijet će se uredba, moramo biti svjesni da postoji dosta takve imovine koja je već stavljena u funkciju kulture, međutim i to poneki prostori i više desetljeća. Međutim, postavlja se pitanje kada se trebaju obnavljati ti ugovori što ako se pojavi netko, evo mogu spomenuti npr. prostor društva književnika, to su desetljeća, to je tradicija, to je dio naše baštine, memorije, mi želimo sada precizno urediti kriterije kako se takva imovina dodjeljuje i pod kojim uvjetima i ako se radi po pravilima i doprinosi kulturi da takvi korisnici budu sigurni. Želimo s ovim potaknuti lokalne samouprave da stvaraju [[Upadica: Hvala.]] da osiguraju prostore [[Upadica: Hvala.]] i stavljaju ih na natječaj. prvom čitanju istaknula da je zakon izuzetno dobar i dapače olakšava na ovaj način sublimira sve one nedoumice da mogu i vi ih u ministarstvu, a isto tako i jedinice lokalne i regionalne samouprave naći rješenje u samom zakonu. Jako je dobro da ste u Članku 14. upravo oko dodjele prostora olakšali jedinicama lokalne samouprave da mogu tako prepoznati određene prostore i na taj način ih staviti u funkciju kulture, a da se ne postavlja uvijek ono pitanje zbog čega i kako.

Drago mi je da vidim da postoji neko suglasje da smo išli dobrim smjerom kad smo to predložili. Što se tiče Članka 34. nama je sad u prijelomu analiza stanja, zapravo nacionalni izvještaj u kulturi koji je sastavni dio strategije na kojoj se radi, vrlo opširan dokument, napisan u velikoj mjeri prije pandemije tako da na najbolji način adresira možda ove dvije godine, ali tu se pokazao zaista taj problem, ne možete postavljati indikatore i ciljeve ako nemate dobro analiziranu situaciju, a mi ju ne možemo analizirati ako nam jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju podatke. Tako da ovo je zaista mišljeno kao jedna instruktivna odredba, međutim sigurno da ćemo i u dodjeli sredstava voditi računa jesu li jedinice lokalne samouprave ovu obvezu izvršavale ili ne. I žele li izvjestitelji odbora govoriti? Ne.

Kolegice i kolege, ovaj prijedlog zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi nije preobiman kako smo čuli, ali je on opet super zakon jer na neki način obuhvaća 4 u 1. Obuhvaća ono što su dosada pokrivali Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi te Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi. Novost, jedna od novosti koju donosi ovaj zakon je da će se odsada Ministarstvo kulture baviti i dodjeljivanjem nekretnina. Ja neću ići toliko daleko kao neki kritičari ovog prijedloga zakona koji kažu da on legalizira političko mešetarenje nekretninama, neću ići toliko daleko, ali je činjenica da će se ubuduće ako se usvoji ovaj prijedlog zakona, da će se nekretnine moći dodjeljivati projektima od posebnog značaja. A što je od posebnog značaja to će određivati vladajući i ministarstvo po nepoznatim kriterijima. Dosada su prostore u najam mogle davati jedinice lokalne i regionalne samouprave kad govorimo o lokalnoj razini te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kad govorimo o nacionalnoj. Po ovom zakonskom prijedlogu Ministarstvo kulture može dati nekretnine na korištenje i neposrednom pogodbom, a kriterije će uređivati poseban pravilnik koji neće proći sabor, dakle u koji nećemo moći imati uvid. A znajući kako je dosada kod nas išla praksa upravljanja nekretninama, dodjeljivanja nekretnina, neću ići u neke recentne primjere i slučajeve mislim da je opravdano imati upitnik nad ovim dijelom zakona. To regulira inače Članak 14. koji kaže, tijelo državne uprave nadležno za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH može ministarstvu nadležnom za kulturu dati na upravljanje nekretnine u vlasništvu RH koje ministarstvo nadležno za kulturu daje u zakup javnim natječajem fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturno umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi za čuvanje građe koje ima status kulturnog dobra te kada obavljaju djelatnost koja je od interesa za RH prema posebnim propisima. Međutim, sada dolazi zanimljiviji dio, to je stavak 2. citiram, nekretninu iz stavka 1. ovog članka ministarstvo nadležno za kulturu može dodijeliti i neposrednom pogodbom u zakup pravnoj osobi čija je djelatnost od posebnog interesa za kulturni razvitak RH, a temeljem kriterija koje uređuje Vlada RH uredbom iz stavka 9. ovog članka dakle ključne riječi su „neposredna pogodba“, „posebni interes za kulturni razvitak“, a posebni interes uređuje se uredbom koju mi u saboru nećemo vidjeti i verificirati.

Čemu to nepotrebno gomilanje birokracije?

Hoće li uskoro i svaka mjesna zajednica imati obvezu osnovati i financirati kulturno vijeće?

Čl. 20 dakle to određuje, citiram, vijeća se osnivaju za područje županije i grada koji ima više od 10 tisuća stanovnika. Iako se dosadašnja praksa imenovanja članova vijeća pokazala puno puta problematičnom ni ovaj prijedlog ne definira pobliže uvjete koje netko treba ispuniti kako bi postao član vijeća već se i dalje koristi ta formulacija koja kaže umjetnici i stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture, što to znači istaknuti? Formalizirano na neki način, istaknuti dobili neke nagrade, akademici, završili ovo i ono ili prepoznati u javnosti kako to mjeriti ugledni, to je prilično nejasno. To je trebalo pobliže definirati ovisno o kojoj ustanovi se radi. Primjerice nadzorni odbor na HRT-u tamo stoji jedan pravnik pravne struke, jedan ekonomske struke, jedan iz medija, jedna javna osoba s ugledom itd. Mi smo imali slučajeve kao u Splitu gdje u kazališnom vijeću su profesori s veterine ili neki drugi je u vijeću zato što on voli kazalište, što isto treba respektirati, al kako se mjeri ta ljubav prema kazališnoj umjetnosti ili prema nekom drugom segmentu kulture koja pokrivaju vijeće. Što se na kraju događa? Tu se stavljaju stranački ljudi, zovu se i vuku za rukav ljudi u vijeća s kojima nemaju nikakve veze, dakle nema kriterija po kojem se ta vijeća biraju i ovim prijedlogom ponovo se propustila prilika da se ti kriteriji koliko je to moguće ustanove i preciziraju.

Spomenuo sam maloprije u replici čl. 8. koji kaže iznimno od odredbe čl. 7. st. 1. ovog zakona financijska sredstva mogu se dodijeliti izravno bez objave javnog poziva kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekta. Nisam zadovoljan odgovorom na repliku kojeg sam dobio od ministrice jer ministrica mi je navela dva primjera koji ne ulaze u ovih 5% Čuli smo primjer međunarodne smotre ili folklora u Meksiku gdje su prošli, pa su otišli i otpadanje je li fasade ili žbuke na nekoj instituciji, a članak, pardon, st. 3. čl. 8. kaže, ograničenje ukupnog iznosa sredstava iz st. 2., dakle u ovih 5%, ne odnosi se na programe i projekte u kulturi koji su sufinancirani iz proračuna EU i/ili su odabrani na javnom natječaju koji je provela institucija izvan RH. Dakle, ako su ih ovi iz Meksika zvali, tu se daju sredstva koja ne ulaze u ovih 5%, kako se onda dolazi do 5% Nadalje, nastavljam čitati st. 3. čl. 8., te u slučaju provođenja hitnih mjera zaštite kulturnog dobra kao i poduzimanja posebnih mjera zaštite kulturnog dobra za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti sukladno zakonu itd., dakle hitnih mjera zaštite kulturnog dobra, to ako je otpala s muzeja ili, ili galerije žbuka, zid ili fasada to ne ulazi u ovih 5%, dakle postavljam pitanje, koja su to iskustva u praksi koja navode na to da se u zakon stavi da se čak do 5% sredstava može davati mimo javnog poziva procjenom ministarstva? Prijedlog predviđa da se rezultati poziva za javne potrebe moraju objaviti najkasnije 90 dana nakon usvajanja proračuna. To znači da se betonira ova situacija koja se često javlja u praksi, da ovaj krajnji korisnik sazna koliko javnih sredstava ima na raspolaganju u određenoj godini tek nakon što je godina debelo odmakla, nakon 3 mjeseca najmanje, a u praksi možda i pola godine.

Prema Zakonu o ustanovama i Zakonu o upravljanju ustanovama u kulturi ustanovama upravlja upravno vijeće i zove se upravno vijeće. Ovaj prijedlog zakona to izričito mijenja i navodi kako ustanovom upravlja ravnatelj. Citiram čl. 40., ravnatelja ustanove u kulturi kojoj je osnivač RH, imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu uz prethodno mišljenje upravnog vijeća ako je ono osnovano. Ako je RH suosnivač ustanove u kulturi ravnatelja imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu uz prethodno pribavljanje mišljenja suosnivača i upravnog vijeća ako je ono osnovano, a sukladno aktu o osnivanju. Dakle, koncentracija moći je u rukama ministrice ili sutra ili sutra ministra.

Međutim, načelno ovakva koncentracija moći u rukama ministarstva nije dobra [[Upadica: Hvala lijepa]] Dalje u pojedinačnoj raspravi. Izvolite. Ja bih samo na neke stvari kratko razjasnila iako sam govorila to i uvodno da možda ne krene rasprava nekim krivim smjerom. Kulturna vijeće nisu kulturna, nisu birokracija, to nisu ljudi koji se zapošljavaju, oni nisu nikakav trošak, to je minimalna naknada da bi se transparentno dodjeljivala sredstva. Izravna pogodba, pitate što je javni interes, navela sam vam primjer, Društvo hrvatskih književnika. Ja ne znam kome je potrebno u zakonu i je li potrebno za udrugu koja djeluje 100 godina, koja je bila ili više, koja je toliki dala hrvatskoj kulturi, hrvatskoj politici, kako bi vi to sada u nekom zakonu definirali da su oni istaknuti. Ali oni koji se bave kulturom, koje to interesira. Pa složit će se da je Društvo hrvatskih književnika istaknuto i da je činjenica da je tamo to društvo književnika, da su se tamo važne stvari za kulturu, za hrvatsku politiku i za naš narod, za našu povijest događale. pa to je važno. to je važno, to ne možete propisati zakonom. I tako će biti definirano uredbom, ne nekom samovoljom nit će ministar dodjeljivati sredstva jedinicama lokalne samouprave, ne. Nego će jedinice lokalne samouprave slijedom ovog članka donositi svoje kriterije kako će dodjeljivati prostor, ali ponovo kažem, ako na središnjem gradskom trgu želimo imati knjižaru, a ne još jednu kavanu ili još jednu kladionicu, onda se tijelo izvršno ili skupština će se odrediti da želi tu knjižaru na tom mjestu, a onda će raspisati natječaj pa će se javiti svi knjižari i natjecat ćete se kao što se natječu za druge stvari, ali ne možemo sve prepustiti samo isključivo komercijalnom interesu. Kažete, vijeća postaju savjetodavna vijeća su bila savjetodavna i to sad, tu se ništa nije mijenjalo. Razjasnila sam ovih 5%, ja ću rado dati cijeli popis tema, dakle nije gostovanje u Meksiku europski financiran projekt ... [[Govornik se ne razumije.]] međunarodna koprodukcija nego program međunarodne kulturne suradnje za koji se po propisu morate javiti 1.9., ali ako ste žirirani 1.3., onda nema, niste mogli znati 1.9. Hitnost u ovom st. 3 je ona koja se propisuje sukladno zakonima o, Zakonu o zaštiti čuvanju kulturnih dobara u slučaju velike katastrofe. Pojedinačne situacije ne možete uvijek predvidjeti. Najkasnije 90 dana, najkasnije 90 dana, ne za 90 dana zato jer su sada neki dodjeljivali sredstva i 6 mjeseci kasnije. Grad Split je otišao na izbore bez da su dodijelili sredstva za javne pozive, nigdje, evo, tablica, nisu objavljeni ove godine. Što se tiče Ministarstva kulture i medija, već u prvoj godini svog mandata, a imenovala sam u listopadu 2016., te godine smo do kraja 12. mj. objavili sve rezultate. Znate kako je bilo za vrijeme mojih prethodnika?

Objavite rezultate za financiranje. To je jedina, nije ovo ne kaže objavite za 90 dana, nego najkasnije, da pročitam kad su naši gradovi, veliki gradovi ove godine raspisivali poziv. 3.3.2022. grad Split za 2022. g., 3.3.2022. su objavili natječaj za 2022. g. i onda netko danas u gradskom vijeću ili u svojoj kampanji proziva ravnatelje. 3.3. raspisan natječaj za tu godinu, sada to vama odgovaram jer vi ste imali kampanju u Splitu gdje ste se slikali ispred kazališta. Umjesto da, vaša stranka, ispričavam se, ne vi, vaša stranka prije tjedan dana, 2 tjedna. Govorilo se o ravnateljima i imenovanjima, ako želimo razvijati kulturu, moramo uvesti neka pravila i neke rokove i neku sigurnost jer se ovako ne može. I nema koncentracije moći, upravo suprotno, ovaj [[Upadica: Vrijeme.]] Zakon maksimalno decentralizira. Hvala. Imamo. Ajmo se držati činjenica. Kažete, vi ste se slikali u kampanji ispred kazališta u Splitu, nisam se slikao, onda kažete vaša stranka, nikad u životu nisam bio član nijedne stranke, nisam ni sada, barem još uvijek ne. Kako je do sada Hrvatsko društvo književnika dobivalo prostor? Moraju li se dati nekretnina na upravljanje Ministarstvu kulture da bi važne institucije ih dobivale na korištenje, kako su ih dobivali do sada? Onda spominjete tu situaciju, evo, Društvo hrvatskih književnika pa raspisat će se, bit će javni poziv, itd., međutim, st. 2. čl. 14 kaže, nekretninu iz st. 1. ovog čl. ministarstvo nadležno za kulturu može dodijeliti i neposrednom pogodbom u zakup pravnoj osobi čija je djelatnost od posebnog interesa za kulturni razvitak. Dakle problem je koncentriranje nekretnina u rukama Ministarstva kulture koje ih može dodjeljivati neposrednom pogodbom po kriterijima koji nisu do kraja jasni. Ispričavam se, mislila sam da ste član Mosta jer ste jedan od viđenijih članova stranka Most je imala press konferenciju ispred splitskog HNK i tvrdila je da se ovim Zakonom stvaraju faraonske ovlasti ravnateljima. Ispričavam se, nisam znala, a to je upravo obrazloženje. Dakle, nakon što neka udruga djeluje u prostoru kulture, 20, 30, 40, 50, 60 godina, intencija je da ako tom uredbom bude tako napisano da onda može to bit, evo, gledam zastupnika Škoru, može biti društvo skladatelja, može biti bilo kakva takva važna institucija, da se kaže ako ispunjava te kriterije da može nastaviti djelovati u tom prostoru bez da se raspisuje javni poziv. Ili vi mislite da bi mi recimo svako par godina za taj prostor, za tu udrugu trebali raspisivati natječaj kako je to predviđeno krovnim zakonom jer krovni zakon je mislen za one koji nekretnine koriste komercijalno, a ovdje se radi o tome da se određeni prostori kulture stave za javnu upotrebu i onima koji nisu javne ustanove.

Izvolite. Poštovana ministrice financiranje, odlučivanje, kadroviranje i upravljanje srce su i duša svake državne politike pa tako i državne kulturne politike koji bi izraz trebali biti i zakoni poput ovoga napose u slučaju hrvatske kulture koja je po svojoj europskoj kontinentalnoj predaji suštinski institucionalna kultura nezamisliva bez uloge javnoga novca i javnih kulturnih ustanova i trajnoj simbiozi državnom kulturnom politikom koja joj je ovisno o povijesnim okolnostima i političkim konstelacijama znala biti majkom ali i zlom maćehom. O čemu je riječ? Umjesto korjenitog zahvata imamo kozmetičke i suštinski beznačajne novele tri postojeća zakona, Zakona o kulturnim vijećima, o financiranju javnih potreba u kulturi i upravljanju javnim ustanovama u kulturi što je činjenica koja se želi prikriti njihovim mehaničkim stapanjem metodom preslikaj i zalijepi u jedan zakon. Ovdje je naravno riječ o pravno bizarnoj pseudoracionalizaciji kao plodu činovničko mediokritetskog birokratskog mentaliteta u našoj javnoj upravi koji je u ministrici kulture gospođi Obuljen Koržinek pronašao svog autentičnog predstavnika. Ako se već krenulo u ovu nomotehničku akrobaciju i učenik drugog razreda pučke škole dosjetio bi se imena zakona koji bi dosljedno trebao glasiti Zakon o kulturnim vijećima, financiranju javnih potreba u kulturi i upravljanju javnim ustanovama u kulturi. No, umjesto toga zbog očigledne nomotehničke nezgrapnosti iz naslova je isparilo upravljanje iako su metodom slučajnog odabira po istoj logici mogla ispasti i kulturna vijeća ili javno financiranje. Jedan je entuzijast ili mazohist u e-savjetovanju uočio tu nomotehničku besmislicu, ali mu je činovnički um iz ministarstva sadržajno odgovorio, prima se na znanje. Budući da su rođeni u vrijeme treće januarskog zahvata iz 2000. u državnu kulturnu politiku sada zreli dvadesetogodišnjaci podsjetimo što su kulturna vijeća, koji je njihov učinak te intelektualno ideološka pozadina njihova nastanka. Naime u položaj dodatne kulturne i društvene moći neprekinute do danas te godine su došli oni koji su jugoslavensko, duhovno i kulturno stanje od 1945. do '90. vidjeli kao povijesni normativ, a '90. sa svim svojim licima i naličjima kao neku vrstu ekscesa i kontrarevolucionarnog poremećaja njima bliske normalnosti koju treba restaurirati posebice na kulturnom planu. Svoje su teorijske poglede na kulturnu politiku uobličavali još krajem '90.-ih u mnoštvu lobotomijskih i naravno izvana dotiranih beživotnih teorijskih rasprava, strategije i bilježnica, lajtmotiv koji ih je bio i ostao slijedeći opis hrvatske kulture, ima ih mnoštvo, odabirem tek jedan kao tipičan, citiram hrvatska kultura je konzervativna, historicistička i nacionalistička, ona nije prihvatljiva europskom okruženju budući da se predstavlja izolacionistički, antiglobalistički kult švelje i pletera nasuprot svijetu informatike i multikulturalnosti. Zakonodavni izraz tog treće januarskog zahvata bili su među ostalim upravo kulturna vijeća zamišljena u duhu šezdesetosmaške utopije kao instrumenti tzv. demokratizacije i decentralizacije u odlučivanju, zapravo tek jedan od pomoćnih instrumenata tzv. detuđmanizacije na kulturnom planu što se u praksi pretvorilo u proces denacionalizacije i nove ideološke klijentelizacije i monopolizacije. Tako zamišljeni projekt nove kulturne politike koji je prenesen iz strategija i bilježnica u zakonodavni okvir u zbilji se pretvorio u stvaranje jalovih savjetodavnih tijela, bivših komisija bez stvarnog utjecaja imenovanih uvijek po ministarskim političko ideološkim preferencijama. Točnije u jednu granu šire klijentelističko monopolističke interesne ideološke obilato nagrađivane državnim berivima i proračunskim sredstvima mreže ili hobotnice, a koja je sebe poistovjetila s pojmom kulture s klimaksom za vrijeme Kukuriku Milanovićeve vlade i njegove ministrice i ministra kulture iz kartela koji se zove HNS koji su zaboravili da bez obzira što si dobar antifašist ne znači da ti USKOK neće pokucati na vrata zbog podizanja i trošenja javnog novca s poslovnih kartica Ministarstva kulture za privatne potrebe, mreže koja je nakratko načeta tijekom 2016., a potom do danas opetovano prigrljena u hodnicima u Runjaninovoj ulici br. 2. Zaključno, što se mijenja ovim zakonom? U suštini ništa. ukoliko dalekosežne promjene ne potražimo u trivijalijama poput kapitalnih promjena naziva vijeća za glazbu i glazbeno scenske umjetnosti u zamislite u Vijeća za glazbenu i glazbeno scensku umjetnost, Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u Vijeće za knjigu i nakladništvo i meni posebno priraslu srcu promjena imena Vijeća za inovativne, umjetničke i kulturne prakse u nešto što se ljupko u novogovoru zove Vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse skraćeno vijeće za sve i ništa. Ako zanemarimo ove bizarne pojmove intervencije i kozmetičke promjene moglo bi se postaviti pitanje, a bez da zanovijetamo zašto se uopće donosi ovaj zakon? Donosi se iz samo jednog razloga, isključivo jednog jedinog razloga zove se čl. 14. st. 2. i 4. kojem ministar i gradonačelnici i župani dobivaju faraonsku diskrecijsku ovlast u pozadini je naravno zakulisna idila koja vlada između Ministarstva kulture i medije, točnije ministrice i ideološke sekte koja je zaposjela grad Zagreb, bivše parapolitičke aktivističke mreže koja je konačno prešla na političko stranačko područje i zove se Možemo. Tako će ministrica i gradonačelnik moći državne nekretnine bez presedanski dodjeljivali neposrednom pogodbom i bez natječaja u zakup pravnoj osobi čija je djelatnost citiram „posebnog interesa za kulturni razvitak“, a sve temeljem naravno nepostojećih kriterija koji će naknadno urediti vlada. Naravno ovdje nije riječ o Društvu hrvatskih književnika i nekim drugim uglednim, a sada značajno posrnulim tradicionalnim ustanovama, oni su naravno smokvin list za neke druge neposredne pogodbe uskoro ćete vidjeti koje budućim zakupcima, posebice u Zagrebu. Unaprijed čestitam. Hvala na pozornosti. I sad je na redu g. Željko Pavić koji će predstavljati stavove Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Smatramo da u zakonu ima dobrih odredbi, jedan dio odredbi smo i kroz naše primjedbe evo promijenili na način da je ministrica odnosno predlagači te primjedbe prihvatio i stavio je u zakon. I smatramo da ima još nekih stvari koje bismo trebali promijeniti, ali nije to sad toliko o glavu da bismo rekli da zakon ne valja ništa. To nije točno. Ono što nas još uvijek smeta to je ovaj dio koji je vezan za davanje nekretnina u zakup i to prvenstveno zbog toga što je u čl. 14. st. 3., pardon u st. 4. omogućeno da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne samouprave može zapravo neposrednom pogodbom dati nekretninu i prostor za rad koja je u njezinu vlasništvu u zakup pravnoj osobi i sad čija je djelatnost od posebnog interesa za kulturni razvitak jedinice lokalne i područne samouprave i naravno to je sve skupa temeljem kriterija utvrđenih općim aktom iz st. 8. ovog člana. Međutim, smatramo da bi bilo da se bez obzira na hitnost i sve ostalo provede javni natječaj jer u st. 3. tog istog članka piše da zapravo izvršno tijelo lokalne i područne samouprave može dati u zakup prostor javnim natječajem. Ne znam zašto taj st. 4. s obzirom da je već propisano da će se provoditi javni natječaj, možda ima neko objašnjenje koje nismo čuli do sada, ali pretpostavljam da nas to objašnjenje neće zadovoljiti. Nadalje ono što je još ovdje bilo naglašeno i u raspravi i u replikama, to je utjecaj upravnog vijeća na ravnatelja. Smatra se i smatrali smo i prošli puta kada je to bilo u prvom čitanju da ravnatelji imaju preveliki utjecaj odnosno da je njihova uloga malo previše potencirana i da zapravo upravo vijeće nema onaj utjecaj koji bi trebalo imati jer smatramo da bi zapravo upravno vijeće trebalo biti to koje bi postavilo ciljeve, a da bi ravnatelj trebao biti taj koji bi postavio strategiju za ostvarenje tih ciljeva jer to je zapravo jedini pravi put i na taj način bi zapravo ravnatelj tih institucija podnosio odmah i izvješće upravnom vijeću i moglo bi se vidjeti da li je vijeće zadovoljno sa izvršenjem tih planova odnosno ciljeva koje su mu postavili. Ima još jedan dio koji sam postavio u replici, to je dio vezan oko financiranja. Ali dobio sam objašnjenje za stavak 33. Ono što je interesantno to je isto tako stavak 31. gdje se zapravo navodi da davatelj financijskih sredstava je dužan nadzirati namjensko trošenje sredstava koja su odobrena po ugovoru za vrijeme provođenja ili po završetku programa i projekta. Ovdje imamo jedan prijedlog s obzirom na činjenicu da imamo puno sredstava alociranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za informatizaciju. Predlažemo da se ovaj dio poslova zapravo informatizira na način da postoji sustav u koji bi se automatikom upisivale promjene koje se dešavaju na pojedinom projektu, znači vezano za pojedini ugovor tako da ministarstvo niti ne treba izlaziti na teren da se vidi da li se nešto provodi ili ne provodi nego će imati automatski digitalnim putem pristup do tih podataka. I to će imati, onda bi u tom slučaju bi ministarstvo odnosno davatelj financijskih sredstava imao pristup u realnom vremenu i točno bi se znalo što je potrošeno za koju namjenu i naravno da bi se onda vidjelo i da li u realnom vremenu i te institucije daju podatke koje su dužne dati ministarstvu, odnosno davatelju financijskih sredstava. Nadalje, imamo i članak 34. u kojem isto tako piše da jedinice lokalne i područne samouprave su obavezne ministarstvu nadležnom za kulturu dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u jedinici lokalne i područne samouprave i to opet na obrascu koji utvrđuje ministar nadležan za kulturu pravilnikom. Opet isti prijedlog s obzirom da imamo alocirana sredstva u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Predlažem da se i taj dio poslova informatizira, da se napravi sustav u koje će se prikupljati podaci svih jedinica lokalnih samouprava i da se automatikom prikupe ti podaci bez da se dostavlja nešto u papirnatom obliku.

Tako da evo to su ovi naši prijedlozi vezani za ovaj dio. Što se tiče ustanova u kulturi sa više od 5 zaposlenika to je članak 37. gdje piše u stavku 6. kad je osnivač ili suosnivač ustanove u kulturi Republika Hrvatska i članovi Upravnog vijeća ovog članka u ime osnivača imenuje i razrješuje ministra nadležnog za kulturu sukladno aktu o osnivanju, a kad je ovo i ono bitno, a kad je osnivač ili suosnivač ustanove u kulturi jedinica lokalne i područne samouprave članove upravnog vijeća iz stavka 3. i 4. opet što je i prije bilo napisano u ime osnivača imenuje i razrješuje izvršno tijelo. Smatramo da bi bilo bolje, kvalitetnije da to bude predstavničko tijelo, ne da bude sva moć koncentrirana u rukama gradonačelnika, odnosno načelnika jedinice lokalne samouprave. To je već rekao i kolega nešto slično koji je bio ovdje za govornicom. Što se tiče uloge upravnih vijeća i zadataka to smo već prošli puta definirali, to je prihvaćeno tako da smatramo da ostalo nije problem. Ne znam koji dio, pa ćemo to možda još malo kasnije čuti u njenoj raspravi. U svakom slučaju klub Socijaldemokrata neće biti protiv ovog zakona.

Nema je. Gubi pravo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Vrlo često kad mi iz oporbe nešto predložimo Vlada odgovori da to ne prihvaćajući problem riješiti nekim svojim cjelovitim prijedlogom. Tim cjelovitim prijedlogom onda se navodno riješi i to što predlaže oporba, ali i niz drugih stvari. Od tog tobože cjelovitog prijedloga najčešće ne bude ništa ili dođe sa ogromnim zakašnjenjem i ništa cjelovito ne riješi. Zašto zapravo uvodno sve to govorim? Zato što ovdje imamo slične dijelove priče, samo su malo drugačije razmješteni. Ne radi se o oporbenom prijedlogu, radi se o prijedlogu Vlade. Tri zakona koje je trebalo mijenjati, modernizirati sada pretačemo u jedan i to je taj dio cjelovitog rješenja. Ono što je međutim ostalo isto je da se tim cjelovitim rješenjem opet zapravo ništa nije cjelovito riješilo. Što zapravo želimo postići je pitanje koje si moramo svi zajedno postaviti kuda idemo? Slažem se sa onima koji tvrde da ovaj prijedlog zakona treba temeljiti na nekom strateškom dokumentu i strateškom planu razvoja kulture u Hrvatskoj. Meni se čini da bi to bio logični redoslijed, da on ovdje nije poštivan. U tom smislu teško je u ovom trenutku zaista reći da li tri zakona kada se slijevaju u jedan je dobro rješenje. Možda je dobro, ali to ne znamo. Sam ovaj prijedlog zakona u uvodnom obrazloženju navodi da citiram: „Dinamika potreba, dinamika promjena javnih potreba u kulturi gdje nova iskustva unutar kulturnih i umjetničkih praksa uvjetuju usklađivanje uloge kulturnih vijeća i s tim se potpuno slažem, ali ne bi li bilo onda logično da imamo neki krovni dokument, strategiju ili nacionalni plan razvoja prema kojem onda donosimo i ovaj i ovakve zakone. To se posebno odnosi na financiranje kulture, ona se u Hrvatskoj pretežno financira iz javnih izvora, a dosadašnji zakon uopće nije odgovarao potrebama, ali kako piše u samom prijedlogu, opet ću citirati, financiranje u kulturi treba prilagoditi suvremenim potrebama i načinima financiranja, te doraditi obuhvat i definiciju javnih potreba u kulturi. To je istina, ali samo potvrđuje čini mi se da smo pobrkali redoslijed jer kako to sve možemo napraviti kako spada ako ne znamo koji je osnovni plan za dalje. Jedna od novosti u ovom zakonu što se tiče financiranja je uređivanje postupka dodjele nekretnina kroz javne natječaje ili neposredne pogodbe. Nekretnine se mogu dati u zakup za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije i distribucije itd.

Kao što sam dala repliku ministrici tako sam i u prvom čitanju govorila o tom problemu neriješenih imovinskopravnih odnosa i apsolutno stava i ideje da kad imamo neriješene imovinskopravne odnose da je neusporedivo bolje da se te nekretnine daju na korištenje, da se sredstva koja su vezana uz te nekretnine stavlja na poseban račun koji dok se taj spor ne riješi jer je neusporedivo bolje da nekretnine budu u korištenju, da se koriste, da se koriste za potrebe kulture nego da propadaju. Ne jedanput sam vidjela nekretnine koje su propadale jer se niko o njima nije brinuo, a bili bi zaista u puno slučajeva izuzetno pogodni za određene projekte. Ono što je dobro kad je financiranje u pitanje i mislim da se oko toga manje-više svi možemo složiti je uređivanje višegodišnjeg financiranja programa i projekata. Dugo godina ljudi koji se bave kulturom predlagali su to i žalili se na probleme koje im stvaraju prekratka razdoblja financiranja. Višegodišnje financiranje zaista olakšava planiranje i provedbu projekata. To je inače nešto što treba na zadovoljavajući način riješiti i u području organizacija civilnog društva. Samo kroz jedan višegodišnji plan i program vi možete dobro isplanirati. Meni je posebno bila zanimljiva odredba ona u čl. 19. zakona o tome da članovi vijeća pri Ministarstvu kulture svoj mandat daju na raspolaganje ako prestaje mandat ministru koji ih je imenovao. Imenovanje predsjednika i članova vijeća kreće javnim pozivom, a onda na temelju pristiglih prijava ministar donosi odluku i imenuje. Moram reći da se slažem s ovakvim prijedlogom. Ako se od ministra očekuje da preuzme odgovornost za svoj posao, očekuje se onda i ima logike da sam imenuje članove vijeća, ali onda isto tako opravdano je da s odlaskom ministra koji je imenovao članove vijeća stave svoj mandat na raspolaganje. To ne znači da nužno moraju otići, ali daje mogućnost novom ministru da odgovornost za svoj posao preuzme uz ekipu za koju smatra da uz nju taj posao može obaviti. Međutim, uvijek je nažalost taj neki međutim i neki zarez i neki ali, imajući na umu sve, nema logike ono što piše u čl. 47., a to je dosadašnje vijeće nastavljaju rad i mandate po starom zakonu. To vjerojatno znači da se na njih ne odnosi ova odredba o stavljanju mandata na raspolaganje. Ako se je već odlučilo na ovaj korak da svaki novi ministar ima pravo odrediti sastav vijeća nije trebalo onemogućiti nasljedniku ostaviti određena vijeća. Zanimljivo je jednako tako da je temeljem prijedloga oporbenih zastupnika iz prvog čitanja dopunjen čl. 37. stavkom kojim se propisuju zadaci upravnog vijeća ustanove u kulturi. U prvoj verziji ministrica je objašnjavala da nije potrebno jer su zadaci propisani Zakonom o ustanovama, ali kad pogledamo Zakon o ustanovama i njegov čl. 36. postaje jasno da ono što piše u njemu nije sasvim isto kao što je ono dodano u ovom prijedlogu. Naime, u Zakonu o ustanovama piše da upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove, a u ovom zakonu piše da ih usvaja na prijedlog ravnatelja. Isto tako Zakon o ustanovama propisuje da upravno vijeće odlučuje o financijskom planu i godišnjem proračunu, a ovdje piše da ih usvaja. To je naravno posljedica toga da se upravljanje ustanova u kulturi, ustanovama u kulturi prebacilo s upravnog vijeća na ravnatelja kojeg imenuje izravno ministar, a ne upravno vijeće. Naime, Zakon o ustanovama jasno propisuje da ustanovom upravlja i ravnatelja imenuje upravno vijeće i drugo kolegijalno tijelo ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Tako je pisalo i u dosadašnjem Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Ovaj prijedlog zakona kaže da ustanovama u kulturi upravlja ravnatelj, dakle posebnim zakonom određeno je drugačije od Zakona o ustanovama. Zašto i zašto se je ministarstvo odlučilo za ovakvu promjenu? Taj zakon vrlo jasno propisuje ovlasti i ulogu ravnatelja i upravnog vijeća. Ono što posebno bode oči je gromoglasna šutnja predlagatelja oko razloga ove promjene. U prijedlogu zakona nema niti jedne jedine riječi o tome zašto se tako nešto predlaže, a objašnjenja koja smo čuli u prvom čitanju od toga da neki zastupnici vole socijalizam, pa zagovaraju upravno vijeće do toga da se ona sastaju jednom u tri mjeseca, meni moram priznati su na razini smiješnog. To nepostojanje ikakvog suvislog objašnjenja odstupanja od Zakona o ustanovama je jedan od najslabijih dijelova ovog prijedloga. Nije u ovom zakonu sve loše to je istina i ne želim zaista na taj način o tom zakonu definirati, razgovarati. Uvodi se nešto više reda u financiranje i rokove oko financiranja zajedno sa višegodišnjim financiranjem oko kojih se svi kažu, svi slažu. Čak je i kozmetički su usvojene neke primjedbe oporbenih zastupnika iz prvog čitanja iako da budemo realni nisu oni nešto bitno promijenili, ali su usvojeni. Najbolji primjer ono o čemu govorim je odnos upravnih vijeća i ravnatelja, od toga da se navode zadaci upravnih vijeća ima malo koristi ako uzmemo u obzir da su ona pala u drugi plan pred ravnateljima kojima je data sva kontrola u ruke. U javnoj raspravi ljudi koji se bave kulturom u Hrvatskoj dali su stotine primjedbi i prijedloga od kojih ništa nije prihvaćeno. Ma zar ti ljudi koji svakodnevno žive kulturu baš nisu ništa korisno imali reći na ovu temu. Vlada ujedinjava tri zakona u jedan i od stotina prijedloga baš ni jedan nije bio dovoljno dobar da se prihvati. Ne vjerujem u to. Bojim se da kad se sve zbroji i oduzme opet imamo posla s jednim starom problemom HDZ-ovih vlada, donosimo zakon samo da možemo staviti kvačicu i [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] reći imamo ga.

Ako su projekti, aktivnosti i manifestacije financirane putem natječaja za javne potrebe u kulturi jedna, a ustanove u kulturi druga poluga kulturne politike jasno je da je broj programa npr. udruga ili kulturno umjetničkih društava koji prođu na natječajima kao i živost programa npr. centra za kulturu u proporciji s opsegom financijskih sredstava. Što je novca više barem načelno bit će više i kulture, umjetničkih djela, socijalnog uključivanja, razvoja sposobnosti i samopouzdanja mladih kao i kvalitetno provedenog slobodnog vremena i zdravijeg života onih starijih. Ako je novca manje ili ako ga je pojela inflacija onda će iz svih pozitivnih učinaka umjetnosti i kulturnih aktivnosti na građane biti dakako manje. I naravno time se ovaj zakon o financiranju potreba, javnih potreba u kulturi uopće ne bavi. U redu možda to od Ministarstva kulture u vladi koja se ne brine niti o onom običnom svakodnevnom preživljavanju građana više niti ne očekujemo. Možda se ovaj zakon bavi time da uredi domenu raspodjele onog preostalog novca za kulturu, da on samo ne curi odnosno odlazi na krive stvari, da se ne troši samo kako bi ga se potrošilo niti da bi umjetnici koji se udvaraju vlasti bili relativno sigurni, dok građani stariji kao i mladi ništa od toga ne osjete, a umjetnički radnici ostaju praktično nezaposleni. Možda ovaj zakon pokušava uvesti reda u raspodjelu, donošenju odluka o tome kako će projekti proći na natječajima za javne potrebe, tko će i kako voditi kulturne ustanove. Iako je zakon financija neumoljiv i teško da bi se osjetilo neko silno poboljšanje ako novca za kulturu građana i rad umjetnika i dalje nema neki misle da nije niti poželjno ulijevati povećana javna sredstva u posudu koja ionako curi kroz rupe klijentelizma i nepotizma. Postoji opsežan historijat spornih diskrecijskih odluka ministara i gradonačelnika, imenovanje ravnatelja ustanova preko političke veze. Vjeruje li itko da je bez nje moguće postati ravnateljem bilo čega? Povijest smjena i ostavki članova kulturnih vijeća koji se ne slažu s ministarskim izmjenama njihove raspodjele, imenovanja članova kulturnih vijeća koji se unaprijed slažu s ministarskim ili gradonačelničkim prioritetima itd. Cijeli taj dosje političkog paralelizma o odlučivanju o raspodjeli ionako premalo novca za rad umjetnika i kulturu građana, skandala i razočaranja neovisno o stranici na vlasti kojih je prepun Internet ne bi li bilo dobro da ovaj zakon barem to pokuša riješiti da se nimalo odluke o tome treba li, oprostite što podsjećam ionako premala sredstva dodijeliti npr. simfonijskom orkestru ili lokalnom zboru, profesionaliziraju i udalje od neposrednog pitanja stranačkog predznaka je li dirigent naš ili je dirigent njihov, je li netko nazvao i intervenirao. Ne bi li bilo dobro da zakon barem ako ništa drugo pokuša to riješiti? Nažalost ništa od toga ovoga ljeta. Zakon o kulturnim vijećima vezuje mandat njihovih članova na mandat ministra koji ih je imenovao sukladno Članku 19. stavak 4. propisujući njihovu ulogu kao striktno savjetodavnu. Prije je nadležni ministar ako mu se ne bi sviđali njihovi savjeti ili naprosto oni sami morao isprovocirati njihovu ostavku ili potpisati njihovu smjenu, a sada oni odlaze s jednim da bi s novim ministrom došli novi, izabrani prema njegovom ukusu i političkom prioritetu. Ako se ovaj zakon uopće dakle ne bavi s onim što su stvarni problemi u kulturi i umjetnosti koliko javnog novca imamo i kako ga dijelimo, eto odgovora čime se taj zakon bavi.

Ja sam se javila ne zato da bih nužno na nešto reagirala nego zaista da bih zaštitila od ovakvog iskaza umjetnike, članove vijeća i uopće sektor kulture. Ako netko izgovori za ovom pozornicom, za ovom govornicom ispričavam se da sredstva dobivaju umjetnici koji se dodvoravaju vlasti, među 8.000 programa samo u Ministarstvu kulture ja na to kao ministrica moram reagirati. Bez ikakvog argumenta, bez navođenja bilo kakvog primjera, generaliziranje očito bez ikakvog uvida, ja mislim da to dosadašnja rasprava u ovom domu nije se vodila u tom smjeru. Klijentelizam, nepotizam, smjene, ostavke, skandali ja mislim da to zaslužuje neki konkretan primjer. Objavljujemo sve rezultate, vraćam ako promijenim odluku na razmatranje članovima kulturnih vijeća, ovo sve što vi opisujete to je pitanje političke kulture koju mi želimo dizati, a ovakva izlaganja ju zapravo nažalost spuštaju. To je pitanje političke kulture. Ne možete propisat političku kulturu, ne može ili je imate ili je nemate. Nema smjena, nema ostavki, nema skandala, nema smjenjivanja ljudi u mom mandatu prije kraja mandata. Jedna jedina osoba u jednoj ustanovi koja je nažalost protiv koje su pokrenuti postupci. Ovdje smo ja mislim da raspravljamo o jednom zakonskom tekstu koji za namjeru i za cilj ima unaprijedit, a ne etiketirat da dobivaju umjetnici sredstva koja se dodvoravaju vlasti. Ma koji to umjetnik se dodvorava vlasti? Koji se umjetnik dodvorava vlasti ili se mora dodvoravat vlasti? Ja vas molim ako iznosite takve stavove dajmo neki primjer, gdje to proizlazi iz ovog zakona. Vijeća su savjetodavna tijela bila do sad, ostaju i sad, uređujemo jedan mehanizam jednostavno zato jer su to tijela kojima mi čelne ljude ministri ili gradonačelnici poklanjamo povjerenja da nas savjetuju i donosimo odluke. Vrlo je lako, tražilo se puno puta pravo na pristup informacijama vidjeti zna to cijela kulturna javnost, ja ne mijenjam odluke kulturnih vijeća. To je politička kultura. A ovo što ste vi izgovorili da se kulturna vijeća smjenjuju zato da se ne bi ministar natezao s kulturnjacima, pa mislim od kud, gdje to proizlazi iz ovog zakona? Zašto takva retorika? To su ljudi koji časno i odgovorno rade jako težak posao i oni koji predlažu programe i oni koji ih odobravaju. I ja vas molim mi smo spremni uvijek saslušat, unijet izmjene, ali zaista sam morala reagirati jer tvrdnja da se umjetnici dodvoravaju vlasti zaista vrijeđa. I bilo bi dobro ako imate neki primjer da ste taj primjer iznijeli. U čemu je povrijeđen poslovnik? Mogu se složiti s vama jer ovo što vi radite upravo je za vas pozornica. Nemate vi toliko vremena koliko ja vama mogu nabrojati vaših krivih odluka i vaših loših kako vi velite političkih kultura. Dobro, znate i sami da je to replika bila, a ne povredama poslovnika pa dobijate opomenu. Ali replike sad slijede, prva je poštovana zastupnica Orešković. Hvala predsjedavatelju Reineru. Dakle, ja ne znam ministrice što ste vi toliko uspuhali i zašto s toliko puno panike se osvrćete na prijedloge koje i komentare koje ste čuli iz opozicijskih redova. Dakle, činjenica da je dio kulturne scene nezadovoljan sa načinom odobravanja sredstava i raspodjele sredstava u kulturi, činjenica je da su kulturna vijeća savjetodavna da u konačnici o svemu odlučuje izvršna vlast, bilo na državnoj ili na lokalnoj razini. Postavljam pitanje sasvim legitimno, čemu onda kulturna vijeća jer su i onako rukom odabrana? Svaka izvršna vlast bira ona kulturna vijeća čiji im svjetonazor i spektar umjetniče prosudbe odgovara. Dakle, kulturna vijeća u ovom modelu kako je zamišljen služe zato da kao smokvin list pokriju volju izvršne vlasti. Čemu ih onda imate? Napravite nekakav forum koji će dati širi prostor kulturnoj sceni [[Upadica Reiner: Hvala.]] da kaže što o pojedinom projektu misli i uvedite veću transparentnost u dodjeli sredstava.

U čemu je povrijeđen poslovnik? Poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. gdje uvažena saborska zastupnica Orešković govori ministrici da se ona uspuhala. Ona se uopće nije uspuhala žena želi suvislo objasniti ono što zastupnici ovdje pitaju, zato i uzima ovu stanku u ime predlagatelja da objasni stvar.

E a sad će poštovana ministrica odgovoriti na repliku. Pa evo i ja sam htjela potvrdit zaista se nisam uspuhala niti me uhvatila panika. Dakle, sredstva se dodjeljuju transparentno, naš je sustav takav savjetodavna uloga vijeća je bila i ranije, ona je i sad. Doprinos transparentnosti je objavljivanje njihovih odluka, vođena interesom da na najbolji mogući način reprezentiramo umjetnike, uvijek vodim računa u imenovanju vijeća i o regionalnoj i o rodnoj zastupljenosti pa i o estetskoj. Mi u kulturi ne volimo govoriti o svjetonazorima, ali postoje različite estetike. Uvijek slušam i uzimam u obzir prijedloge strukovnih uloga i to je ta politička kultura na koju sam reagirala i ponovit ću nisam se uspuhala i nisam ovdje zagovarala stavove Vlade nego sam zagovarala dignitet kad se govori o kulturi i umjetnicima. Zapravo je nevjerojatno da na ovaj način netko govori da je ovo nepotreban zakon, vi ste sami odmah reagirali da ne želite da se prekidaju ničiji mandati nego da ide u kontinuitetu, a osim toga, kad govorimo o umjetnicima pa kad se pogleda samo na stranice Ministarstva da je za potpore u 2020. pa 2021. umjetnicima ste dali šansu svima, bez obzira na to tko su, što su, gdje su, čime se bave da mogu se prijaviti, mogu ostvariti pravo na potporu, dakle nema tu nikakvog dodvoravanja, nema tu nikakvog kategoriziranja bilo koga i onda me još isto tako čudi, kako neki, neke zastupnice ne razumiju što su to kulturna vijeća, a što su to upravna vijeća i što to znači za jedinice lokalne samouprave ili za samo Ministarstvo. Uistinu, ne samo da dodjeljujemo sredstva sukladno postojećim natječajima koje sam, koje smo zatekli u mom mandatu smo pokrenuli brojne druge izravne potpore umjetnicima. Evo, sad je i po prvi put objavljen javni poziv i za stipendije za plesne umjetnike koji su među najnezaštićenijim. Ponovit ću, izvrsnost, doprinos kulturi, transparentno donošenje odluka, ja sam uvijek spremna i braneći ovaj Zakon stati ispred kulturne javnosti pa nek se uspoređuju i postupanja i pristupi i mandati i moji i mojih prethodnika i mislim da sve što smo radili, radili smo da podižemo transparentnost, a onda smo takve odredbe unijeli i u nacrt ovog Zakona. Poštovana ministrice, kada govorite o dodvoravanju umjetnika, i vi i ja vrlo dobro znamo da postoje uprave kojima ako se ne povinuje zaposlenik, umjetnik, biva stavljen sa strane. I vi i ja poznajemo te situacije, nećemo navoditi ni ustanove ni imena. I upravo zato vam želim i pokušavamo vam reći da je potrebno osnažiti još više nego što jeste i hvala vam da jeste, uloge upravnih vijeća kao i one koji imenuju i upravna vijeća i ravnatelje, da ne može biti jedna osoba. Dodvoravanja su ponekad nešto na što su umjetnici prisiljeni u odnosu na bilo koju kategoriju vlasti, znači govorim o ravnateljima, pa ponekad i lokalnim samoupravama. Ako takvi primjeri postoje, ja bih rekla da su oni rijetkost i upravama i umjetnicima koji rade u dobroj vjeri i u interesu je da se što više radi, da se što kvalitetnije radi i to je definicija onih koji se odlučuju za taj poziv jer bavljenje kulturom i umjetnošću je puno više od posla. Naravno da postoje uvijek i neki lošiji primjeri, ali kada gledam cjelinu i na nacionalnoj razini i na lokalnim razinama, bez obzira na sve poteškoće, na politikantstva, na smjene, itd., ka bih rekla da je u cjelini zaista u ovim teškim okolnostima možemo biti ponosni na ono što hrvatska kultura i umjetnost daju javnosti, daju svojim građanima i daju nama kao zajednici, a namjera je i ovog propisa da takav njihov rad učinimo sigurnijim i da im omogućimo što bolje uvjete.

I u ovoj završnoj raspravi moramo ponoviti da žalimo da se ide u donošenje ovog ipak moram reći mega zakona s obzirom na veličinu područja na koje se odnosi, koje dakle uvezuje čak 3 dosadašnja zakona, prije nego što je Ministarstvo kulture i medija donijelo strategiju koja bi trebala odrediti budući razvoj i smjer razvoja kulturne politike u Hrvatskoj. Dakle u isto vrijeme kada se osniva radna skupina za izradu nacionalnog plana razvoja kulture i medija, Ministarstvo nam daje zakon koji uređuje ključna područja kulturnog sustava bez da znamo kamo taj sustav zapravo ide i dakle ponavljam, ovaj prijedlog Zakona koji je pred nama, rađen je ipak, nažalost, bez strateške i analitičke podloge, a bez toga, vjerujemo da ćemo se svi složiti, nemoguće je iznjedriti doista kvalitetan zakon. Kao osnovni cilj donošenja novog zakona navodi se povećanje transparentnosti i stabilnosti kulture, preciznije definiranje obaveza financiranja kulture na svim razinama, prilagodbu suvremenom razvoju kulture te jasnije definiranje funkcija ravnatelja kulturnih ustanova. Međutim, to takvim ne vide kulturni praktičari, oni koji zapravo rade u kulturnom sektoru koji gotovo unisono tvrde da ovaj Zakon ne donosi potrebnu bitnu promjenu ili bar ne onakvu kakva je kulturnom sustavu nužna.

I žao nam je da nije prihvaćen prijedlog iz javne rasprave, a i sa ove govornice u prvom čitanju o potrebi izrade 2 zakona jer doista, radi se o vrlo važnim segmentima kulturnog i umjetničkog djelovanja i bilo bi potrebno donijeti zasebne zakone. Dakle Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i kulturnim vijećima, te Zakon o financiranju i upravljanju javnim ustanovama u kulturi i to naravno u širokoj raspravi i dijalogu sa akterima na kulturnoj sceni koja je ovaj put na žalost izostala. Pitala sam već u replici gospođu ministricu gdje je u samom naslovu upravljanje javnim ustanovama u kulturi, jer ipak vjerujem da već samim imenom zakona je jasno naznačeno koje područje djelovanja zakon normira. No u nazivu ovog zakona ne može se saznati da se bavi i upravljanju javnim ustanovama u kulturi kad to naprosto nije naznačeno. Podnijet ćemo amandman u tom smislu. Iz rasprave u prvom čitanju doista prihvaćeni su neki prijedlozi oko boljeg definiranja uloge i uvjeta za imenovanje članova upravnih vijeća. Zahvaljujemo na tome. Pohvaljujemo no još uvijek smatramo da ima prostora za dorađivanje tih članaka, stoga ćemo na članak 37. podnijeti amandman u kojem predlažemo još preciznije zadaće upravnih vijeća. Treba još jednom podsjetiti da su upravna vijeća uvedena u legislativu zbog potrebe transparentnijeg uključivanja zajednice u upravljanje ustanovama i kao brana pojedinoj prevelikoj samovolji ravnatelja pa čak i zloupotrebe svojih funkcija. Ministrica često javno iskazuje svoju podršku ravnateljima zbog težine posla upravljanja ustanovama u kulturi. No, smatramo što sam i sama već rekla da treba voditi računa i o interesima ustanova i zaposlenika koji u pojedinim slučajevima trpe pod određenim upravama. Kao jedan od ovih ciljeva zakona navedena je potreba jasnije definicije funkcije ravnatelja kulturnih ustanova, no nadam se da ćemo se svi ovdje složiti da su najbolja ona zakonska rješenja koja vode podjednako računa kako o ravnateljima, tako i o zaposlenicima, a upravo upravna vijeća su tijela koja u svojem sastavu imaju predstavnike zaposlenika koji poznaju svoje ustanove i svojim znanjem, iskustvom, poznavanjem mogućnosti djelovanja mogu doprinijeti razvoju same ustanove. Amandmanom oprostite ćemo predložiti i da se raspisivanje i provođenje natječaja za ravnatelje vrati u ingerenciju upravnih vijeća. Smatramo da se to rješenje u praksi pokazalo bolje nego da natječaj provodi ustanova što je prijedlog ovog zakona, jer lako može dovesti do situacije da postojeći ravnatelj koji sada bi trebao provoditi natječaj se javi sam na taj natječaj i postaje kandidat, pa je upitno kako će se u takvoj situaciji održati, na primjer intervju sa kandidatom i kako će se donijeti odluka bez evidentnog sukoba interesa. Također ćemo amandmanom predložiti da članove upravnog vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivača. Dakle, skupština ili gradsko ili općinsko vijeće dok ravnatelja imenuje izvršno tijelo, tj. gradonačelnik, načelnik na prijedlog upravnog vijeća. Smatramo da nije dobro da samo jedna osoba određuje i sastav upravnog vijeća i imenuje ravnatelje. To će neminovno dovesti do prevelike politizacije u upravljanju javnim ustanovama u kulturi, a naravno trebalo bi težiti potpuno suprotnom. Zanimljivo je da se u članku 19. vrlo precizno definiraju razlozi razrješenja članova kulturnih vijeća prije isteka mandata, no to se propušta učiniti i za ravnatelje ustanova u kulturi. Propisano je to Zakonom o ustanovama. No, kad se već spojilo tri zakona u jedan, mislim onda bi bilo dobro i da sve potrebne zakonske odredbe budu onda i na jednom mjestu. Treba naglasiti da je jedna od dobrih strana ovog prijedloga zakona uvođenje višegodišnjeg financiranja kojeg kulturni radnici traže već godinama, da ne kažemo desetljećima. Pohvaljujemo i zahvaljujemo i konačno je i to ovim zakonom propisano. Ponovit ćemo još neke glavne točke na koje je kulturna zajednica imala značajne primjedbe, a to je da kulturna vijeća novim zakonom postaju vezana uz mandat ministra ili ministrice čime se u mnogome oslabljuje njihova neovisna pozicija a nemaju ni mogućnost da u ključnim pitanjima kao što je dodjela sredstava ostvaruju utjecaj na konačne iznose za predložene programe. To je još jedna od točaka neprihvatljive politizacije u strukturama odlučivanja u kulturi. U članku 15. stavak 2. i dalje stoji da posebnu pozornost posvećuje promicanju hrvatskog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, do naravno vjerujemo da nije intencija ministarstva za razliku je hrvatsko i umjetničko stvaralaštvo kao odvojene kategorije, pa ćemo i tu podnijeti amandman. Pohvaljujemo promjenu dodjele prostora, međutim nedefiniran je način te iste dodjele organizacijama u kulturi koje se mogu dodijeliti direktnom pogodbom prema prethodno definiranim kriterijima. No, ti kriteriji su za sad nepoznati, a upravo u tim kriterijima krije se mogućnost pogodovanja određenim grupacijama što na žalost ipak moramo priznati nije nepoznata praksa u hrvatskom društvu. Uz zakon je uvedena iznimka koja se odnosi na dodjelu sredstava bez javnog poziva zbog žurnosti djelovanja uzrokovanog događajem kojeg prijavitelj nije mogao predvidjeti. Svakako postoji potreba za takvim načinom financiranja određenih projekata, no nigdje u prijedlogu zakona nije objašnjeno kakvi su to događaji ili da su bar okvirno navedeni, a propisano je da ukupni iznos tako odobrenih sredstava ne smije prelaziti 5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u toj godini, a 5% je ako pogledamo 2020. 4 milijuna i svi znamo da je to ogroman novac za kulturu i odlučivanje bez javnog poziva. Dakle, u ovom slučaju bez ipak jasnih kriterija otvara vrata arbitrarnosti ministra ili gradonačelnika ili načelnika što smatramo treba biti neprihvatljivo i zato je neophodno propisati koji su to razlozi žurnog djelovanja. I na kraju posebno žalimo da su u zakonu izmijenjene stavke koje u nacrtu prije javnog savjetovanja nisu bile niti predviđene, točnije propisuje se da kulturna vijeća izabrana po starom Zakonu o kulturnim vijećima i nakon donošenja ovog novog zakona ostaju u mandatu s obzirom na to da je, kako ističe ministarstvo, osnovni razlog za donošenje novog zakona promjena obuhvata kulturnih vijeća i izmjena njihovih naziva, aktualni članovi vijeća zaista nemaju nikakav temelj za ostanak u mandatima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik

Da, gđo. ministrice pohvaljujem činjenicu da smo pred nepunih mjesec i po dana imali prvo čitanje i da da drugo čitanje već sada dolazi što znači da smo vrlo ekspeditivni i brzi i da su prijedlozi sa prvog čitanja u najvećoj mjeri i uvršteni u ovaj dokument koji se, koji zapravo objedinjuje tri dosadašnja zakona, Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnih ustanova u kulturi. Donosimo jedan dokument koji je izuzetno potreban i to vam govorim iz prve ruke. Bio sam u dva mandata ravnatelj kulturne ustanove, ali isto tako i gradonačelnik koji je u nekim trenucima utjecao na financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač grad. Čitajući ovaj zakon moram uistinu kazat da sam pomalo ljubomoran jer dok sam bio na tim pozicijama nisam imao prigodu koristiti i konzumirati ovakav zakon koji će kolegama kako u kulturnim ustanovama tako i u jedinicama lokalne i regionalne samouprave itekako olakšati mogućnost daljnjeg kvalitetnog funkcioniranja, a sve radi boljeg i kvalitetnijeg razvoja hrvatske kulture, umjetnosti i kreativne industrije, pojma kojega smo puno puta do sada čuli, ali ne na ovako kvalitetan način integriran u jedan dokument koji će sa ovim zakonom omogućiti brojnim kreativcima u RH da dalje razvijaju hrvatsku kulturu koja s jedne strane razvija ne samo novu suvremenu kreativnu sadašnjost nego i budućnost, ali i čuva tradiciju na koju se itekako nadovezujemo. Danas smo imali prigodu čuti od pojedinih kolegica i kolega brojne kvalitetne primjere, neke i pohvale zbog uvrštenih prijedloga sa prvog čitanja, ali i temeljna prilična nerazumijevanja i to od kolega koje su jutros održale govor, pokupile se i otišli dalje. Održali su nekakve svoje tirade koje nemaju nikakve veze sa namjerom ovog zakona o kojem su nekritički tukli sa floskulama i praktički bez ikakvog, ali bez ikakvog argumenta optuživali za nepotizam, za netransparentnost, za, kako je ono maloprije rečeno, povlađivanje pojedinih umjetnika ministrima i gradonačelnicima ne bi li dobili nekakav novac. Upravo ovaj zakon kaže suprotno, on na transparentni način omogućuje svakome financiranje svakome ko na natječaj javnih potreba u kulturi se i jave. I upravo spominjući ovo moram pohvaliti odredbu u ovome prijedlogu zakona koja izričito kaže da se natječaji moraju raspisati za narednu godinu do 1. listopada prethodne godine i da se, to mora trajati minimalno 30 dana, te da se moraju rješenja o financiranju donijeti 60 dana nakon zaključenja natječaja gdje se više neće dogoditi sramota koja se dogodila u gradu Splitu s kojim upravlja čovjek koji je otišao s vlasti i tek u 3. mjesecu raspisao natječaj za ovu godinu, nije ga ni proveo, raspisao je izbore i što danas imaju kulturni djelatnici u gradu Splitu? Ništa, nemaju mogućnost razvoja u ovoj godini. Kad sam postao gradonačelnik preuzeo sam grad od povjerenice i bez proračuna i znam što znači upravljati jednim važnim tijelom bez proračuna, znam što danas doživljavaju kulturni djelatnici i ravnatelji ustanova u gradu koji, drugom gradu u državi koji nema, koji nemaju spoznaje o financiranju njihovih potreba u kulturi, stvar je paralizirana. Isto tako u jednome daljnjem članku u čl. 40. vrlo jasno se govori što se događa sa čelnicima kulturnih ustanova, ustanova kojima istekne mandat, a kojima vijeća odnosno gradonačelnici nisu produžili mandat ili imenovali drugog. Vi ste također morali postupiti na način da se imenuju v.d. dakle vršitelji dužnosti pojedinih ustanova zbog toga jer je gradonačelnik dao ostavku i ostavio ustanovu u kaosu. Ovaj zakon te stvari regulira i dovodi ih u red. Pohvaljujem isto tako i činjenicu da se konačno dovodi red, uvodi red i u korištenje nekretnina u vlasništvu države i to sa dodjelom od hrvatske kulture važnim, interesantnim i značajnim ustanovama. Da se ne bi pod utjecajem komercijalizacije kvalitetni prostori, povijesni prostori u pojedinim gradovima dodjeljivali pizzerijama, kladionicama ili drugim komercijalno interesantnim turistima i zanimljivim institucija, dakle tijelima, a ne institucijama koje su tamo 10-ljećima. Koristim prigodu spomenuti nešto izvan ove rasprave, ali koje se izravno vezuje za ovaj članak, a to je jedan problem s kojim se suočavamo, a to je problem povijesnog Foto kluba Split u gradu Splitu koji je osnovan iste godine kad, kao i NK Hajduk koji je od 50-tih godina u zaštićenome od Ministarstva kulture zaštićenome prostoru, zaštićena je namjena prostora tog foto kluba, on se nalazi u prostoru u vlasništvu države i imaju poteškoće u upravljanju zbog toga jer je došlo do prijelaska upravljanja tim prostorom sa grada na državu. I danas imamo problem sa foto klubom pa vas molim gospođo ministrice da zajedno sa nadležnim ministrom Paladinom nađete načina da se Foto klub Split jedan od najznačajnijih foto klubova u RH ako ne i najstariji pripomogne upravo kroz ovaj članak kojim omogućujete ostalim kulturnim institucijama od važnosti za RH funkcioniranje u cijeloj RH. Imali smo prigodu danas ovdje čuti cijeli niz prijedloga uglavnom oporbenih kolega i kolegica koji nažalost ponavljam pokazuju prilično nerazumijevanje, pa onda iznose neke konstatacije koje uopće ovdje ne stoje. I primjerice optužuju ovaj zakon i vas kao izrađivača ovog zakona da ćete upravo sa ovim zakonom, sa ovim odredbama kojim se može neposredno dodijeliti jednoj kulturnoj ustanovi prostor na netransparentni način postupiti i otvoriti nekakve spirale u kojemu i ulazimo u područje vaše arbitrarnosti. Ljudi ne shvaćaju da pojedini gradonačelnici ili ministri preuzimaju odgovornost i da za tu odgovornost podnose svoje račune na kraju svojih mandata. Oni preuzimaju odgovornost za funkcioniranje tih ustanove, oni preuzimaju odgovornost za funkcioniranje njihovih gradova, dajmo im prigodu da u ovim iznimnim prigodama donesu takve odluke. Nemojmo izlaziti sa obrnutim tezama i onemogućivati kvalitetni razvoj kako kulture tako i umjetnosti i kulturnog stvaralaštva. Vaša odluka da se da ministar može donijeti odluku o dodjeli 5% sredstava u iznimnim slučajevima je također na tragu ovih odluka koje ministar preuzima na sebe, kao što je i odluka o Hrvatskom kulturnome vijeću i trajanju članova u Hrvatskog kulturnog vijeća koje je ograničeno mandatom ministra na tome tragu. Jedan ministar snosi odgovornost za provođenje kulturnih politika i naravno da mu treba adekvatno vijeće koje mu on daje povjerenje i sasvim je logično da istek mandata svakog člana kulturnog vijeća mora biti omogućen da svaki član vijeća daje mandat na raspolaganje novom ministru. To je smisao upravljanja, to je smisao demokracije, to je smisao izbora. Prošlo je vrijeme SIZ-ova dame i gospoda, SIZ-ovi su funkcionirali i arbitrirali na politički način pred 30-ak godina. Ovdje ovim zakonom mi vrlo jasno imamo legitimiranog titulara gradonačelnika, načelnika, župana odnosno ministra koji je dobio mandat upravljati nekim politikama i omogućivati razvoj kulture na način kako to odgovara suvremenome trenutku u RH. Čuli smo, ovo je za kraj, i pohvale nekih naših kolega koji su podcrtali da je veliki broj primjedbi iz prvog čitanja prihvaćen. Ja sam siguran da će na glasovanju o ovome zakonu za koji dan potpora ovome zakonu biti puno veća nego što je to nego što to izgleda sada u ovome trenutku kada neki kažu da su protiv ovoga zakona.

bit će onaj Za pravednu Hrvatsku, a govorit će poštovani zastupnik Miroslav Škoro. Izvolite.

Poštovana ministrice sa suradnicom. Evo ja ću spadati vjerojatno u red onih koji također neće baš nešto puno lijepoga imati za reći o ovom zakonu, iako sam u hrvatskoj umjetnosti u kulturi na svoj osebujni način već 30 i nešto godina. Ali ono što mogu na samom početku reći da nažalost jedan od najvećih problema u hrvatskoj umjetnosti i kulturi što se uspješni i neovisni ljudi jednostavno ne žele baviti ovim dijelom koji se odnosi na ustrojstvo i na jednu vrlo bitnu stvar, a to je novac, novac koji se raspoređuje i koji se dijeli. Ministarstvo kulture sjećate se, sjećamo se ministrica i ja svojevremeno je možda gospodarilo kroz godinu dana sa nekih 300-njak milijuna kuna, a sada je došlo na milijardu kuna više od tih 300 pa je to nekih skoro 4 milijuna kuna dnevnog koje raspoređuje. I ja bih rekao da u ova teška vremena kada nije lako biti ni ministar u hrvatskoj vladi, a posebice u sektoru kulture, pažljivo slušajući sve što se do sada govorilo da se ovdje radi ustvari o tome da pokušavate uvesti kvantitativne metode u kvalitativnu prosudbu i djelovanje i na neki način dozirati demokraciju. E te kvantitativne metode su nešto što se vrlo teško može primijeniti u nečemu što nazivamo kulturom i umjetnošću jer znalo se dogoditi kroz povijest puno puta da vrlo osporavani umjetnici i kulturnjaci nakon nekog vremena zažive kao vrhunski umjetnici, vrhunski kulturnjaci i da su na ponos i svojoj naciji i kraju iz kojeg su potekli pa i cijelom svijetu, a za života su bili neshvaćeni od različitih kulturnih vijeća i ljudi koji su dodjeljivali, dodjeljivali nekakva sredstva koji su i umjetnicima koji također trebaju živjeti bitna. Dakle, dozivanje demokracije upravo zbog toga što iščitavajući ovaj zakon ne može se oteti dojmu da je uistinu kad su u pitanju vijeća pri ministarstvu nadležnom za kulturu svi članovi ustvari imenovani od ministrice ili od ministra uključujući i predsjednika, dakle tu ako ih je petero svih petero je imenovao ministar i predsjednika je imenova o ministar, dakle to je evo kvantitativna metoda u kojoj je ministar ili vladajući su zaključili da je najbolje da oni odrede tko će biti ti ljudi i tko su najpodobniji ljudi u hrvatskoj kulturi i u hrvatskoj umjetnosti. Isto tako, kada su u pitaju jedinice lokale i područne regionalne samouprave dakle također se događa to da je to u ingerenciji ljudi koji ne moraju baš previše znati o umjetnosti ili kulturi, ali oni su ti koji to imenuju i oni su ti koji određuju ne samo članove nego će oni odrediti i tko će biti predsjednik jer ne možemo to prepustiti tim nemuštim umjetnicima i kulturnjacima da oni sami o tome odlučuju. Ono što je bitno za reći zakon predviđa u Članku 22. i naknadu. E to je po meni također možda su to neki propustili primijetiti ali je vrlo važna stvar. Tim ljudima ja sam već rekao uspješni i neovisni ljudi teško se odlučuju na rad u takvim vijećima, ali ovi drugi vrlo rado to prihvaćaju i dobiju za to svoju naknadu. Dobiju i putne troškove, dobiju i naknadu za sudjelovanje i u rad u tim vijećima. Pa tako da vrhunac svega je ustvari to nekakvo nacionalno vijeće za kulturu gdje se nalaze svi predsjednici vijeća pri ministarstvu. Ja ili bilo tko drugi tko vjeruje u tržište i demokraciju bi uvijek volio da me savjetuju ljudi koji nisu nužno ljudi koji trebaju i morati misliti onako kako mislim ja i pri tom im ja još plaćam naknadu. Ja bi volio čuti i druga mišljenja, ali ovdje imamo zakon po kojemu će ministar imenovati članove, predsjednika i onda će te predsjednike sazvati da ga oni savjetuju u datom trenutku. Kao što rekoh iza svega stoje novci i ja bih rekao da je u stvari u ovoj našoj zemlji u kojoj ima više glasača nego stanovnika vrlo važno osigurati poslušnu vojsku glasača jer kada se događaju izbori onda se rasprostu vojne karte koje su topografske vrlo točne i ide se od kuće do kuće. I oni koji su razvili tehnologiju dolaska i ostanka vječnog na vlasti znaju točno u kojoj kući imaju čovjeka i je li je on možda u nekom vijeću, jesmo li njemu dali možda nekakvu pozicijicu malu u vrtiću da bude čistačica, do zadnjeg trenutka sve je isplanirano. Pa ja mislim da je ovaj zakon evo na tragu upravo zbog tih naknada i činjenice da će oni koji su na vlasti odlučivati tko će biti članovi tih vijeća. Jedan eklatantan primjer stvaranja poslušnika glasača da bi se duboka država i dalje održala, a s druge strane da bi se onemogućilo i obeshrabrilo, demotiviralo ono glasačko tijelo koje je u stvari već napustilo svaku želju da sudjeluje u bilo kakvom demokratskom procesu u ovoj našoj zemlji jednostavno tako što su glasali nogama i otišli su.

U svemu pa i u kulturi i to je moguće. To je moguće. Postoje zemlje koje su vrlo kvalitetan dokaz za to da od svoje kulture, od izvoza svoje kulture ostvaruju značajne, značajne prihode. Što se tiče kod nas situacije, samozaposlenost u kulturi u odnosu na EU je katastrofalna, dakle mi smo zadnji. Mislim da su iza nas možda samo Bugari, možda. I to je po statističkim podacima objavljenim 2019. godine, dakle ne izmišljam to, ali imamo po broju stalno zaposlenih u kulturi treće mjesto iza Bugarske i Rumunjske dakle nekih 95% radi u kulturi i to je jako dobar obrazac i način kako sačuvati tu vojsku ljudi u ovisnom položaju prema vladajućima. Svi koji su dosada govorili ukazali su na to dakle da nemaju baš previše razumijevanja za činjenicu da bi ministar trebao imenovati sve, pa i ravnatelje, a ovaj, a onda ravnatelji recimo o tome sam govorio jučer i to mi je drago da ste gospođo ministrice ovdje imenuju primjerice i dirigente, glavne dirigente.

Znate koliko će hrvatskih dirigenata dirigirati?

4. A znate li koliko je od 16 gostujućih izvođača hrvatskih izvođača? 5. Zakon o HRT-u jasno kaže da je hrvatska glazba nešto što mora činiti najmanje 40% cjelokupnog glazbenog sadržaja za to smo se zalagali i vi i ja svojevremeno, sjećate se kad smo razgovarali i na neki način bili na istoj strani. E sada, vlast, vijeća, ravnatelji, pa dođemo do dirigenta u krajnjoj liniji i do trubača, statistika govori da eto u majstorskom ciklusu Simfonijskog orkestra HRT-a zahvaljujući našoj, vašoj kulturnoj politici će imati jednog hrvatskog dirigenta što znači 9% jel, a što se tiče dijela hrvatskih autora jedan je živući, tri su pokojna, to je 11% Ako hoćete ja vam mogu dati imam ovdje točno tko su ljudi koji će sudjelovati u tom majstorskom ciklusu i to mi plaćamo. Dakle, ono što mene jako razlikuje od svih ovdje nazočnih i s lijeve i desne strane ja ne smatram da su to novci koje nama poklanja Ministarstvo kulture ili ne daj Bože premijer ili vlada. To su naši novci. To su novci ljudi koji svaki mjesec moraju dati 80 kuna samo za HRT i od tih novaca onda mi financiramo, što? 10 stranih dirigenata, 30 djela stranih autora koji se izvode i 11 stranih izvođača, da bi naš premijer imao na brzom biranju dvoje Francuza i jednu Njemicu, tako da evo, i ovim Zakonom koji ne možemo podržati, ustvari vi samo nastavljate tu politiku građenja duboke države koja će na vlasti biti dovijeka. Imamo dvije povrede Poslovnika. Uvaženi g. potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238 Poslovnika u kojem uvaženi kolega Škoro omalovažava nas saborske zastupnike i kaže da mi smatramo da su financijska sredstva iz proračuna nisu narodna sredstva, nisu sredstva svih građana RH nego premijera i Vlade. To je apsolutno netočno. Sredstva kojima raspolažemo su sredstva hrvatskih poreznih obveznika i hrvatskog naroda koji je nas izabrao, kolega Škoro. Budite precizniji sljedeći put, molim vas. Poštovana zastupnica Perić. Na isti način čl. 238, kolega vrijeđa nas zastupnike ovdje da ne znamo od kud dolaze sredstva i na koji način se ona raspoređuju. On bi morao dobro znati da smo svi mi porezni obveznici, pa i on i da jako dobro i ako uplaćujemo i za HRT, a isto tako i svoje porezne obveze, onda znamo i kako se one raspoređuju i na koji način.

Dakle naravno da sam svjestan svega što vi govorite i upravo zbog toga sam to izgovorio i svjestan sam toga da sam vam rekao da vi niste svjesni da to puno puta tako nalikuje, g. Opara, vi najbolje znate što znači potrošiti između 300 i 500 tisuća kuna na nekakav koncert, vi znate da ste cijelom tom pričom vodi ipak ideologija, kao što sam ja duboko svjestan da nikad za mandata Možemo neću imati koncert u Zagrebu, to je normalno, ideologija. Želja će vam biti uslišana i dobit ćete opomenu jer je to bila replika. Ovaj, idemo na pojedinačne rasprave, poštovani zastupnik Mišel Jakšić, najprije. Nema ga, gubi pravo na raspravu pa će sada govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite.

Nastavljajući niz nejasnoća i dubioza koje se nalaze u ovom prijedlogu Zakona, dolazimo do čl. 41 st. 2 koji kaže, za vršitelja dužnosti ravnatelja može se do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana bez provođenja javnog natječaja imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano st. 1 ovog članka, a na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik ustanove, koja nije djelatnik ustanove. Postojeći zakonodavni okvir predviđa da v.d. ravnatelja, za v.d. ravnatelja ustanove može biti imenovana samo osoba koja je već u ravnom odnosu u ustanovi, dakle zaposlenik kuće, što bi se reklo. On ne ide na natječaj, imenuje ga vijeće. Ovaj prijedlog Zakona predviđa upravo suprotno. Dakle može v.d. i biti netko tko nije zaposlenik kuće, ali ostaje nejasno tko će ga imenovati, kako će ga naći i tko bi trebao potpisati ugovor o radu s tako imenovanim vršiteljem dužnosti. Ukratko, u ovom tekstu prijedloga Zakona uvršteno je jako puno odredbi kojima u njemu nije mjesto, teško se oteti dojmu da se upravo zbog njih i donosi, a sve u jasnosti da šira javnost to, u nadi da šira javnost to neće primijetiti. Ovim Zakonom se značajno smanjuje autonomija, kako samog kulturnog sektora, tako i jedinica lokalne i područne samouprave, a jača uloga središnje države. I to slijedom nedefiniranih, prilično nejasnih kritrija i često u izravnom sukobu s postojećim zakonodavnim okvirom. Čime se bave vijeća? Vijeća prate, razmatraju, daju prijedloge, predlažu, vrednuju i ocjenjuju, pa opet predlažu, pa opet razmatraju, a odluke donosi netko drugi. To je možda ostatak prošlog socijalističkog sustava gdje se fingiralo nekakvo samoupravljanje. Po sadašnjoj praksu, uglavnom je to bilo gubljenje novca za naknade i vremena, pa bi onda bilo bolje ukinuti ta vijeća, pogotovo na nižim razinama. Međutim, s druge strane, ako se hoće raditi dobro i po savjesti, onda bi vijeća bila potrebna, ali ovakav zakonski prijedlog ne čini korak u tom smjeru. Kaže se nadalje u čl. 15 o vijećima da posebnu pozornost vijeća posvećuju promicanju hrvatskog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, što ovo znači promicanju hrvatskog i umjetničkog stvaralaštva, pretpostavljam da je ovo i uletjelo, da je nepotrebno. Da bi tekst, a radi se o konačnom prijedlogu, trebao glasiti hrvatskog umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu jer ako ostane ovo i onda ispada ako je promicanje hrvatskog i umjetničkog stvaralaštva, da hrvatsko stvaralaštvo nije umjetničko. Ili pak da umjetničko nije hrvatsko. Dakle evo i ovo svjedoči koliko je traljavo sve skupa napravljeno, kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima umjetnosti, kulturi drugih naroda. Priznatim vrijednostima? Tko to priznaje? A s druge strane suvremena nastojanja umjetnosti i kulturi drugih naroda. Ovo zvuči kao da se neke odredbe iz Sovjetskog saveza da su se prepisale, ovaj suhi birokratski jezik. Zamislite priznate vrijednosti, suvremena nastojanja u umjetnosti i kulturi drugih naroda po potrebi uspostavljajući vezu i međusobnu razmjenu mišljenja. Pa kaže, polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti svih manjina marginaliziranih i ranjivih skupina društva posebnu pozornost posvećuju promicanju njihovih potreba u kulturi kao njihovom stvaralaštvu, te potiču promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti. Uopće se ne spominje hrvatski identitet, kulturna baština kulture, nego manjine, ranjivi, marginalizira. To je hrpa besmislica. Što to znači Nikolu Šopa nećemo čitati zato što je veliki pjesnik, nego što je veći dio života bio u postelji. Ili Slava Raškaj nije više velika slikarica, nego ćemo je gurati zato što nije čula. Ili Vojin Bakić nije vrhunski slikar, nego je slučajno pripadnik srpske manjine u Hrvatskoj, pa ćemo ga tu ugurati a ne kao velikog. Ovo su besmislice, protu kulturne anticivilizacijske. Je li Kamov bio marginalizirana osoba? Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Kolega Raspudiću kulturno vijeće, tj. ovo što ste vi nabrojili, s čime će se baviti i što je njegova uloga od predlaganja, od nadziranja, od praćenja, ne znam čega sve ne došli smo do toga da je ovdje najbitnije u biti da se sve promiče osim hrvatskog stvaralaštva tako ste vi htjeli reći. Sve se zbaketalo kao bosanski lonac, tako da se ne zna tko pije, tko plaća. Jer je očito puno bitnije ovdje sad ne znam srpsko nacionalno vijeće, nemam ništa protiv. Jel' je bitnije ili je bitnije hrvatsko stvaralaštvo ali ne srpsko nacionalno vijeće zbog identiteta njihovog stvaranja, nego oko koalicijskih odnosa koje imamo danas SDSS Pupovčev i Vlada Andreja Plenkovića, tj. HDZ koji u biti uzurpiraju hrvatsko stvaralaštvo, koji su doveli do marginalizacije.

Postoji li uopće nacionalna kultura? On pripada i Talijanu koji će doći u Zagreb ili Meksikancu koji će vidjeti Bakićevu izložbu.

I one su dio i naše baštine, jer su dio svjetske kulturne baštine. Ovdje se spominju marginalne skupine, manjinske i to u odnosu na što? Čak se i ne spominje hrvatska kultura, hrvatska baština ili hrvatski identitet osim u ovoj, očito u ovom tipfeleru gdje se kaže umjetničko i hrvatsko stvaralaštvo u inozemstvu što samo svjedoči o traljavosti kako je sročen.

Dakle, sve lijepo piše. Kao sporno sam istaknuo sljedeće. V.d. može biti osoba izvan ustanove. Meni nije problem hoće li to sutra imenovati ministar kulture iz redova MOST-a ili župan i gradonačelnik iz reda MOST-a ili HDZ-a i SDP-a, ali je potpuno logično da u tim prijelaznim fazama kao što je vršitelj dužnosti, da to bude osoba koja je iz kuće, upravo da se taj prijelaz, ta tranzicija obavi, a ovdje to može biti i osoba izvan za koju je nejasno kako je nađu i tko s njom potpisuje ugovor. Reći ću samo nešto kratko o preimenovanju vijeća. Žalosno je što se vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost preimenovalo u Vijeće za knjigu i nakladništvo, pa je čak i nominalno ispala knjižarska djelatnost, a znamo u kakvom je stanju u Hrvatskoj? Sada će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Neću biti dug. Prošli smo prvo čitanje, odmah smo u drugom čitanju. Pročitao sam cijeli fonogram sjednice kada smo o zakonu govorili u prvom čitanju. Neki zastupnici nisu sudjelovali u raspravi u prvom čitanju i to se sada vidi u drugom čitanju, da jednostavno žele neke stvari promijeniti koje se ovdje ni ne spominju, niti su bili dio cijele ove priče. Ja ću evo vrlo kratko reći ono što mislim da je bitno, a i u ime kluba sam govorio i u prvom čitanju da ovaj zakon nije nikakav mega zakon kako se to htjelo prikazati, da to nije nikakav zakon koji mijenja povijest kulture u RH, nego je ovo jedan zakon koji bi trebao biti možda i u replici sam to rekao uvaženoj ministrici nekakav obrazac koji sa puno manje članaka rješava puno jače, više i bolje. Kultura je širok pojam naravno i ovaj zakon ne određuje ovdje ono što će se događati u kulturi, nego želi na jedan pravedan, dobar, objektivan način riješiti ono što utječe na kulturu, a to su naravno kulturna vijeća i upravna vijeća ustanova u kulturi. Mislim da ovdje malo imamo jednu koliziju onih koji poznaju lokalnu samoupravu i onih koji ne poznaju lokalnu i područnu regionalnu samoupravu i tu mislim da imamo, da imamo problema. Ako pročitate cijeli fonogram sjednice iz prvog čitanja vidjet ćete da dosta toga što su bile primjedbe u prvom čitanju su uvrštene u ovo drugo čitanje, to je svakako za pozdraviti, to je samo znak da i ministarstvo i ministrica želi čuti ono što saborski zastupnici ovdje govore i sve ono što je dobro i što bi moglo pomoći je upravo stavljeno u ovo drugo čitanje. Naravno da se ovdje htjelo provući i neke druge stvari koje, koje nisu dobre. Uvaženi zastupnik Škoro je govorio o, o nekim uhljebima u kulturnim vijećima, o, mislim da to nije prije svega korektno prema tim ljudima i sam sam kao zamjenik župana Osječko-baranjske županije imao priliku vidjeti ko su ljudi koji su sjedili u kulturnom vijeću naše županije i kad redom pročitate ta imena vidjet ćete da su to uglavnom ljudi, ono što bi i trebalo biti, ljudi od struke, a nikada nismo ulazili u njihovu stranačku ili neku drugu, drugu pripadnost. Mislim da tu želimo, naravno ovo je politička arena i tu svako želi poentirati na bilo koji način, pa čak da imamo i nekakvu topografsku kartu koju onda gledamo ko je u nekom upravnom vijeću, pa onda taj će glasati za nas, mislim da to nisu stvari, to mi sliči na raspravu uvaženog kolege Mlinarića koji evo predlaže da sabor uopće nema pauzu nego da permanentno raspravlja, a onda kad bi se uzela statistika njegovog dolaska ovdje na saborske sjednice vidjeli bi da nema smisla, ionako se ne dolazi.

Dakle spomenuli ste da je, ovim zakonom će se pravedno urediti upravna vijeća, kulturna i upravna, al ja bih se sad zadržala na upravnim vijećima. Kako mislite, kako biste komentirali situaciju da i upravna vijeća i ravnatelje u JLS, na to ću se skoncentrirat, bira jedan čovjek, kako to može biti pravedno i kako se, ako je to jedan čovjek, politički bira, demokratski, ali i stranke, kako je pravedno da jedan čovjek bira oba tijela upravljanja ustanova u kulturi? Ja ne vidim uopće tu problem ako taj jedan čovjek, a govorimo o jednom čovjeku, dobro poznaje, poznaje struku, čovjek koji, koji zna ko to može raditi i mislim da je to bit politike.

Prema tome, stavljati još dodatne nekakve elemente koji će onemogućavati tog čovjeka, pa zašto onda uopće čovjek ide na izbore ako ćete mu vi, ja ili neko drugi odrediti što će on raditi i način na koji će to, to raditi.

238., omalovažavanje saborskih zastupnika doista jer ako se kaže ako taj čovjek, znači pa ne možemo u zakonima pretpostavljat ako će taj čovjek poznavati kulturni centar, kulturno polje, ako, ne to, to ne može tako ić kolega.

Volio bi čuti ponovno vaše mišljenje, je li su to gomilanje uhljeba ili je to riječ uistinu o kvalitetnom savjetodavnom tijelu koje pomaže izvršnome tijelu gradonačelniku, načelniku ili ministrici u donošenju kvalitetnih odluka u upravljanju kulturom i kulturnim stvaralaštvom. Jedna mala ispravka, ne g. Raspudić, govorio je o tome uvaženi zastupnik Miroslav, Miroslav Škoro je govorio o, o karti uhljeba i o tome, ja nisam, ja ne mogu, ne bi komentirao, nisam primijetio da je to rekao g. Raspudić nego g. Škoro, a ja sam u svojoj raspravi spomenuo gospodina Škoru, no apsolutno sasvim je svejedno koje ime ili, ili prezime meritum onoga što ste htjeli reći da to, iz svog iskustva mogu potvrditi da to ako igdje možemo govoriti da nema tih tzv. uhljeba što je jedna riječ ja ne znam odakle je nastala, u kulturnim i upravnim vijećima sigurno to nisu ljudi koji bi, tako je, koji bi to bili i koji postaju na taj način pogotovo ne u kulturnim vijećima.

Uvaženi, evo nadovezat ću se zapravo na prethodne replike da riješimo ovu dilemu jesu li u kulturnim i upravnim vijećima uhljebi ili kvalitetni stranački kadrovi. Bilo je tu puno govora od strane nekih HDZ-ovaca da nema više samoupravnih interesnih zajednica, da su ta vremena prošla, da sada imamo sustav u kojem je ministrici ili izvršnoj vlasti na lokalnoj, regionalnoj razini dat mandat upravljanja. I smislili smo nekakve nove termine, a to je politička estetika.

Naravno da je riječ isključivo o stručnom i kvalitetnom kadru i da politika s tim nema nikakve veze osim činjenice da je riječ o osobi koja je bila zamjenica Filipoviću Davoru Damiru tako ono Damjanu za gradonačelnicu Grada Zagreba na prethodnim lokalnim izborima. Dakle, to su ti isključivo stručni, isključivo po stručnom kriteriju birani kadrovi. Kultura bi zapravo stvarno treba biti od politike neovisna. To ne znači da se politikom ne bi trebala baviti, dapače trebala bi biti ogledalo društva. Trebala bi biti idejni začetnik kritičnog promišljanja. Trebala bi dati osvrt i na povijest, trebala bi nešto progovoriti o sadašnjosti, a uz pomoć mašte trebala bi nam dati pomoć u kulturi. Međutim, mi krojimo zakone s kojima nećemo imati takvu kulturu. Imat ćemo kulturu u kojem politika bira svoje kadrove, postavlja ih na ključna mjesta, kod nas je to od HRT-a pa do kazališnih ustanova, u kojem će takvi poput Ive Hraste Sočo biti ništa drugo biti ništa nego postavljeni činovnici za provođenje stranačke propagande i služiti kao jedan mali kotačić stranačke mašinerije, ništa više. Stoga su u potpunosti opravdani svi prigovori oporbe na predloženi zakon na koji se zapravo niti ne isplati predlagati amandmane. Dakle, amandmani mogu pomoći tamo gdje se nešto malo može poboljšati i popraviti, a ovdje treba čitav sustav osmisliti sasvim, sasvim drugačije. Evo gdje su moji ključni prigovori. Dakle, kada govorimo o imenovanju kulturnih vijeća kaže se da se za članove kulturnih vijeća imenuju umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Tko propisuje kriterije?

Tri kandidature su pristigle, tri su bile pravovaljane, tri su imale svoj kulturni program, izabrana je osoba koja je bila zamjenica na listi HDZ-a za gradonačelnika Grada Zagreba. Pa to je teška smijurija. I tako zapravo funkcioniraju i sva kulturna vijeća. Stoga ne čudi da je ovim prijedlogom izmjena i dopuna u Članku 19. stavku 4. stavljena odredba koja kaže da će član vijeća staviti svoj mandat na raspolaganje ako prestane mandat ministru nadležnom za kulturu koji je donio odluku o njegovom imenovanju. Pa to je zapravo fer, to je zapravo onaj amen koji je rekao da su sva ta imenovanja čisto političko kadroviranje u kulturi koja bi trebala biti potpuno nepolitična. Ali ima još jedna veća zanimljivost. Tu se slažem sa nekim klubovima koji su ukazali da smo napravili jedan stvarno nonsens u postupku odlučivanja o dodjeli prostora za rad. Dakle, imamo Ministarstvo državne imovine koje do dana današnjeg državnu imovinu nije popisalo, nije javno objavilo tko s čim raspolaže, ali s obzirom da imamo nesposobnog ministra sada će taj ministar dati ministrici kulture državne nekretnine na raspolaganje, a ona će po tako stranačkim kriterijima dijeliti državne nekretnine kome se zapravo svidi. Isti obrazac preslikan je i na lokalnu razinu, ali zna se da zapravo sa najkvalitetnijim kulturnim nekretninama u pravilu raspolaže država.

Poštovana kolegice Orešković kritični ste prema ovom Članku 19. i imenovanju članova vijeća. Konkretno imate zamjerke na stavljanje mandata na raspolaganje ako prestane mandat ministru nadležnom za kulturu. Ja sam kritična prema načinu na koji su uopće ta kulturna vijeća regrutiraju. Tvrdim da je to običan smokvin list kako bi se otklonila odgovornost za donošenje odluka. Sva ta kulturna vijeća kako na državnoj tako i na lokalnoj razini odabrani su od strane izvršne vlasti. I naravno da se u sastav kulturnog vijeća biraju one osobe koje odgovaraju kako je to lijepo terminski osmislila političkoj estetici izvršne vlasti. Njihov rad je savjetodavne naravni, međutim dakle opet u konačnici izvršna vlast dijeli onako kako želi, ali se skriva odgovornost. Uvijek će si ministar ili ministrica moći reći, ma ne, ne, ne ja sam takvu odluku donijela zato što je tako reklo kulturno vijeće koje sam i sama izabrala i koje o meni ovisi. Izvolite. Uzela sam riječ iz dva razloga, prvo jer se radi o jednom ad hominem, vrlo ružnom napadu.

Pa to je minimum kad raspravljamo o zakonima i mi smo ovdje danas u drugom čitanju da znamo na što se zakon odnosi, ali ne zaista je nezgodno pa evo ja ću sada reći, prvo, tijekom dvije pandemijske godine u Odboru za kulturu na bivšu, buduću bivšu intendanticu, intendanticu na koju Dubravku Vrgoč je bilo toliko napada u ovom visokom domu, toliko neprincipijelnih rasprava, toliko podmetanja, optužilo ju se da je za vrijeme pandemije skrivila smrt jednog svog zaposlenika. U ovom visokom domu u Odboru za kulturu ne moram podsjećat koje su sve stranke u tome i na koji način sudjelovale. A danas za intendanticu koja je izabrana na temelju procedure i natječaja govorimo o osobi koja je bila kandidatkinja na izborima. Ne govorimo o najmlađoj ikad solistici primljenoj u stalni angažman u HNK, ne govorimo o osobi koja je odigrala sve glavne role ne samo na hrvatskim nego i na međunarodnim pozornicama, koja je nakon toga imala uspješnu diplomsku karijeru koja je upravljala u ministarstvu bila ravnatelja, koja je bila četiri godine u kazališnom vijeću tog kazališta. Ne, sve što vi imate reći je jedna stvar koja je angažman politički nešto što je u demokratskoj državi zaista slobodna volja i vaša i moja i bilo koga ovdje. Druga stvar zbog kojih moram reagirati je ova teza o uhljebima i o smokvinom listu. Ja vas najljepše molim uzmite dostupno je na web stranicama Ministarstva kulture, pročitajte imena i prezimena osoba umjetnika kulturnih djelatnika koji su članovi kulturnih vijeća i vijeća u Ministarstvu kulture i medija. Ja ću svaki put na sebe uzet svaki udarac, svaku neprincipijelnu kritiku, svaku uvredu jer mi smo to dužni izdržati, ali uvjerena sam da je itko od vas pročitao makar 10 tih imena da ne biste na ovakav način govorili o uglednim građanima, uglednim umjetnicima, uglednim kulturnim djelatnica. Oni nisu nikakvi uhljebi, nikakav smokvin list, to su ljudi sa svojim karijerama, sa svojim postignuća za razliku od mnogih onih koji ih prozivaju i koji su se stavili u funkciju čega, da savjetuju da se izabiru najbolji programi, da im se dodjeljuju sredstva ne da bi se nekome pogodovalo nego da bi kultura i umjetnost u ovoj državi napredovali. I taj rad tih ljudi i ljudi onih o kojima oni odlučuju radi njih donosimo ovaj zakon i oni zaslužuju zaista po mom dubokom uvjerenju više poštovanja i više uvažavanja i zaista teško mi je zaista mi je teško kao ministrici zaduženoj za područje kulture kad raspravljamo o ovakvom jednom propisu na takav način slušati kvalifikacije osoba koje su pristale stavit svoj ugled, svoje iskustvo u funkciju da ovoj zemlji pa i našoj kulturi i umjetnosti bude bolje. To je jedini razlog zbog kojih ljudi pristaju raditi u kulturnim vijećima jer je to vrlo nelagodna pozicija. Puno je lagodnije čekat rezultate i onda prosvjedovat zbog jedne ili dvije problematične odluke.

Razmislite o tome. Idemo na replike, poštovana zastupnica Orešković najprije. Uvažena ministrice, iako ste probali govoriti sa puno dramaturgije, vaš spin nije uspio. Dakle, ja nema ništa protiv bilo čijeg političkog angažmana, dapače smatram da bi politika trebala biti nešto što svakog čovjeka interesira, međutim u ovom slučaju ja sam napadala model. A model kaže da postoje umjetnici bez stranačke iskaznice i umjetnici sa stranačkom iskaznicom kao što je to sa svim drugim profesijama u RH. U ovom konkretnom natječaju imali ste tri osobe koje su imale svoje reference, imali su svoje karijere, imali su svoj umjetnički doprinos, pobijedila je ona sa stranačkom iskaznicom HDZ-a i to je problem hrvatske države na svim razinama, u svim branšama, u svim sferama, vi naprosto ljude koji nemaju vašu stranačku iskaznicu tretirate kao manje vrijedne i vi ste ti koji im oduzimate priliku da daju svoj doprinos probitku i dobrobiti RH.

Ja vam se zahvaljujem na ovom stavu, ponovit ću, govorili ste, ja sam reagirala zato jer ste govorili o, ad hominem ste napali osobu. Ne moram podsjećat ni vas, ni hrvatsku javnost na koji način se u ovom saboru o bivšoj intendantici raspravljalo i čiju podršku ona nije imala, ali tad principijelno i sad i uvijek iza ove situacije koje sada događaju i u Splitu i u Rijeci i u drugim gradovima uvijek ću zagovarat da ravnatelji moraju ako nisu prekršili zakon odradit svoje mandate do kraja. Ja sam tako postavila se kao ministrica, nikoga nisam smijenila prije kraja mandata, nikoga i to ću zagovarati i to unosimo i u zakon jer ja u to vjerujem, to je dignitet kulture, a pogledajte malo kako rade vaše stranke na drugim mjestima.

Kada govorimo o izboru vezimo za recimo kulturna vijeća, pa tako možda se mogu složiti i možemo raspravljati o tome da li je dobro da jedna osoba postavlja predstavnike kulturnog vijeća od strane, od upravnog vijeća od strane osnivača, međutim imali smo priliku u nekim gradovima, točnije i konkretnije u Puli di su se birali članovi kazališnog vijeća i NK putem natječaja di su odabrani najbolji koji su potom izabrani i od strane predstavničkog tijela, da bi potom upravo predstavnici kazališnog vijeća od strane radnika nezadovoljni tim istima koji su izabrani putem predstavničkog tijela dali ostavku odnosno povukli se sa svojih pozicija što je definitivno izazvalo reakciju da su članovi gradskog vijeća, pa samim time i ja u gradu Puli bili primorani smijeniti te iste predstavnike koji su odabrani od strane gradskog vijeća zato jer radnici nisu bili zadovoljni i treba poštivati njihove odluke.

Zašto? To sam rekla i na odboru, jer se vrlo često dogodi trgovina, mi vama komunalno poduzeće, vi nama ravnatelja knjižnice. To ruši dignitet i zato smatramo da je potrebno identificirati gdje je odgovornost, pa evo i danas izlazi jedna ružna priča iz zagrebačkih imenovanja vezano uz jednu uglednu muzejsku instituciju, nemojmo se skrivati iza nekih kolektivnih tijela, treba birati po stručnosti, a mislim da će ovo biti puno transparentniji model.

Evo ja sam došla na Internet stranicu kao što ste mi savjetovali, poslušala sam vas, prvo što mi se otvorilo rubrika „Politika i kriminal“, izgleda da je ministarstvo malo lagalo oko ukidanja potpore Gordoganu, opomene na koje se pozivaju ne postoje.

S ove govornice dužni smo odgovorit na svaku repliku, pa i na ovu vašu, dakle o tome da se na nekom mediju rubrika zove „Politika i kriminal“ mislim da bismo svi trebali se zapitat da to citiramo, a drugo ja sam upućivala na web stranice Ministarstva kulture i medija, a ne pojedinačne reakcije pojedinaca koji su nezadovoljni pojedinačnim odlukama i toga će uvijek bit, nema sredstava za sve, a konkretno o tom časopisu i o toj situaciji sve smo vrlo jasno iznijeli i dokumentirali, pa ako malo ćete više vremena posvetit naći ćete i neke kredibilnije izvore od ovog kojeg ste naveli.

Poštovani g. zastupniče da barem malo pratite kulturu i da vas interesira, iz ovog izlaganja vidim da vas ne interesira, onda biste znali da upravo ovo što ste izgovorili nema nikakve veze. Upućujem vas, nemam druge bez obzira što će zastupnica možda reći pogledajte malo životopise osoba koje vode kulturne institucije, pogledajte životopise osoba koje sam osobno imala priliku i čast imenovati u svom mandatu, to su sve ljudi sa karijerama, sa postignućima, sa iskustvom uključujući i osobu zbog koje sam izašla za ovu govornicu.

A postavit ću vam sad pitanje kad ste već tako jako sposobni u ministarstvu možete li mi objasniti na koji način konzervatori kojima ste vi šefica sudjeluju u konstrukcijskoj obnovi nakon potresa. Hajde to objasnite meni i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Eto to je vaš, toliko ja pratim kulturu i toliko znam da ne radite ništa, odnosno da opstruirate obnovu, vi, vaše ministarstvo. Članak 238. ministrica omalovažava saborskog zastupnika Beljka. Dakle iz današnje rasprave vidjeli smo ako se netko ne slaže sa ministricom ili nešto konstruktivno odgovori, veli, argumentirano ona se podsmjehuje i omalovažava zastupnike. Poštovana ministrice, vi ste ovdje da nas saslušate i eventualno uvažite naše kritike, ali ništa od toga vi ne radite. I to nije bila povreda Poslovnika, pa dobivate drugu opomenu. Skrećem pozornost na to. U čem je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je članak 238. vrijeđa se i omalovažava ministrica kulture. Ona ima ulogu, ona ima ovlasti. Da li biste vi izabrali ove iste ljude koji obnašaju funkciju kad biste eventualno došli na vlast, ne znam, ali nećete doći na vlast, pa nećete ni birati. Dobijate i vi opomenu. Idemo na replike prave. Od djelatnika u kulturi sa terena dobila sam informaciju kako je pohvalno da do 1. listopada se raspisuju natječaji za narednu godinu i to je nešto dobro.

To naravno ovisi uvijek o fiskalnim mogućnostima pojedinog proračuna bilo nacionalnog, bilo lokalnog ili regionalnog. Hrvatska se u 90-tim godinama odlučila za dosta široku decentralizaciju u kulturi uključujući i financiranja, tako da u odnosu na neke druge države imamo relativno visok udjel financiranja lokalnih i regionalnih zajednica i zato je važno upravo da se dobro planira i da imamo stabilnost takvog financiranja. Vidimo ovi primjeri, pa evo i u nekim velikim pa i u našem najvećem gradu, gdje neke ustanove nisu u cijeloj godini dobili još nikakva programska sredstva to su zaista neke situacije koje bi trebalo izbjegavati i zato će ovo unošenje rokova sigurno pomoći da se lakše planira i lakše upravlja. Hvala vam lijepa. Pa će sad govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Kad govorimo o kulturnim vijećima, imenovanjima vršitelja dužnosti kulturne ustanove o tome možemo raspravljati i to je tema. Međutim, ključna tema je ovdje da mi kao saborski zastupnici iznesemo određene stavove koje ministrica zna i upoznata je i čuli smo se i ja kao gradonačelnik i ministrica oko određenih problema koje imamo jer dolazim iz grada koji ima tri muzeja, koji ima jednu galeriju od poznatog umjetnika Sikirice Stipe. Imamo i kulturno vijeće, nisam ga mijenjao. To što sam dočekao to je tu, ali imamo problem te naše tradicije, baštine od rekao sam tri muzeja franjevački, alkarski muzej, imamo muzej cetinske krajine. Međutim, imamo toliko bogatstava, toliko nalazišta ali me jedna stvar razočarala s tim je ministrica upoznata.

I da je iz toga nastala jedna naša kultura, tradicija, naši običaji se baziraju na tome događaju. To je naš identitet, ta tvrđava je naš identitet. 2004. godine pokrenut je projekat arheoloških i istraživačkih radova i naravno i sanacije te naše tvrđave, te naše svetinje koju mi štujemo i to je bazirano naša povijest na tome mjestu.

I imamo jedan presedan.

Ukupno negdje oko 8 milijuna kuna. Sad nakon 18 godina po prvi put nisu odobrena sredstva za tvrđavu sinjsku. Svi znate di pucaju mačkule. Kad je sinjska alka većina vas je bila, ove godine nije odobreno bez obzira što se grad Sinj javio na program. Ja bih želio o ovome pričati, jer to su bitne stvari. To je taj naš identitet koji možemo pokazati. Sada evo počinju dani alke, Velike gospe u petak će biti otvoreno u gradu Sinju, imamo što pokazat, mi imamo što pokazat. Sinj je grad kulture, Cetinska krajina, Dalmatinska zagora, međutim ne znam zbog čega taj bojkot kao dogodilo se u Petrinji što se dogodilo i tribamo svi sudjelovati, da. Pa zar je tih 200.000 kuna koje je grad Sinj tražio u programu da se nastavi istraživanje, istraživački arheološki radovi jel su pronađena vrata, putevi u tvrđavu jedan vrlo bitan arheološki i to arheolozi govore i to govore svi stručnjaci da je to vrlo bitno nastaviti i sačuvati i sanirati i prikazati tu tvrđavu i ono sve što se je događalo iz toga vremena, premda je se našlo dosta toga iz, iz toga vremena od oružja, od granata tih kugli koje su bile u to vrijeme, zidine su bile urušene za vrijeme Napoleona ovdje kad je bio, tako da to je jedno mjesto evo imamo kolege iz tog kraja i znamo šta predstavlja Sinjska tvrđava.

Puno je muzeja u Sinju, ali jednostavno tribamo naći rješenje, županija jedino eto što je vlasnik i imenuje.

Evo tu je i bivši dožupan sad saborski zastupnik Luka Brčić i zna da je odnos Splitsko-dalmatinske županije kao da ne postoji Cetinska dolina, cetinski kraj, Čudotvorna Gospa Sinjska, Sinjska alka koja je brend, koja je alka naša, ali toliko ispolitizirana da je postala desna ruka politikama vladajućih.

Poštovani kolega Bulj, drago mi je da ste kroz svoju raspravu nas malo proveli svojim krajem, međutim ja bi se vratila na ovo o čemu danas pričamo od jutra. Krucijalno pitanje ovog svega je strategija kulturne politike od države pa do lokalne samouprave jer kada imate definiranu politiku tada znate kuda idete i kada idete, a kako do toga doći onda nema baš previše prostora za muljanjem s financiranjem. Iz toga razloga mislim da upravo zato nitko ne donosi strategije jer bez njih se kako bi se reklo lakše lovi lova u mutnom. Ja sam samo htio iskoristiti ovu govornicu i ukazati na problem koji se događaju.

Ako dođete u Sinj to su simboli grada Sinja alkar koji je … alkarskoga trkališta na konju, vrata na Crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske i brojna druga djela koja su simbol našeg rada o tome sam htio pričati. Ali da obustavi po prvi put nakon 20 godina Sinjsku tvrđavu na Starom gardu da se nastavi arheološko istraživački radovi i sanacija mi je nezamislivo. Ne vidim koji je to razlog. Pa naravno da je tu uključena politika, evo ja sam samo ispričao kako je alka dio nas, ali Viteško alkarsko društvo i uprava je produžena ruka HDZ-a kako u županiji tako na državnoj razini.

U svom govoru u ime kluba istaknuo sam ovu čudnu negativnu tendenciju, a to je da se od zakona od promjene do promjena zakona smanjuje broj stanovnika unutar kojeg je obvezna jedinice lokalne samouprave imati Vijeće za kulturu.

Ako sutra treba izložbu o Stipi Sikirici da vi znate u glavu koji su ljudi koji o tome nešto znaju i koji mogu pomoći. Ja nikad nisam izgovorio riječ uhljeb, ja to nisam rekao, nikad u životu nisam rekao riječ uhljeb.

Pa kulturno vijeće rekao sam ja sam došao dočekalo me kulturno vijeće evo godina dana je prošla isti su ljudi tamo imenovani. O kriterijima i tome neću govoriti, naravno da tu ljudi ima iz kulture i koji su naravno i stranački povezani sa određenim strankama, ali to je njihov privatni izbor. Da li je grad kao Sinj od 25.000 trebao imati kulturno vijeće to je zakonska obaveza i zakon je tako rekao i mi imamo kulturno vijeće. Da li je tribalo smanjivati to? O tome ja nisam najstručniji. Da li je to tijelo koje povećava možda protok odluka koji će biti usporavat kod manjih jedinica lokalnih samouprava neće, o tome ja ne mogu suditi. Ali ovdje bi samo još jednom nešto napomenuo, da me puno više bole stvari kad se uzurpiraju naša tradicija, evo spominjao sam alku, alka je dio svih nas, doktor Franjo Tuđman je rekao alka nije ni SDP-ova, ni HDZ-ova nego narodna.

I drugo, koliko imate pravnih osoba u gradu Sinju koje su od posebnog interesa za kulturu u gradu Sinju i u čijim prostorima rade? Pa da imamo tih ustanova koja sam evo rekao, samo tri muzeja imamo, imamo Franjevački muzej koji zaista ima eksponate koji su na svjetskoj razini, ali evo, to je u franjevačkom samostanu, imamo muzej koji je vlasnik grad Sinj, u biti prostora, županija je osnivač, to je Muzej Cetinske krajine, tako da tu imamo isto simbiozu, imamo Viteško-alkarskom društvu gdje je vlasnik muzej koji je također, jedan moderan muzej.

Mi ne možemo reći, ne može Viteško-alkarsko društvo biti eksponent HDZ-a, to je problem. Viteško-alkarsko jer alka je naša svetinja, a bilo koja politička stranka ovde je uzurpirala, otuđila od naroda, odnarodila je alku da bi ispunili kriterije političke, to ministrica zna, evo, prije nekoliko dana kod prijema premijera, mene se navodno zvalo, kad sam došli, rekli ste g. gradonačelniče, vi niste na popisu, uopće na popisu da se primi. Zašto?

Ja bih još jednom htio radi hrvatske javnosti da pojasnite, dakle svakome razboritom donekle je jasno da bez politike i političkih procesa ne može se ništa događati, kako na lokalnoj razini, tako i na nacionalnoj. No, prava demokracija je ona koja osigura takve procese demokratske unutar društva jer evo, ajmo konkretno govoriti unutar grada Sinja da onda i nacionalno i lokalno građani budu slobodni i kad pričamo što vi ste činili oko Covid potvrda i svega ostaloga, ali ajmo sada o kulturi, posebice dakle Sinjska alka. Što vi kao gradonačelnik možete napraviti i što bi nacionalno država trebala napraviti da stvarno cijelo to društvo bude slobodno i da Sinjska alka bude kulminacija one ljepote, dobrote i kulturnih manifestacija na razini cijele naše domovine. Interesantno pitanje, o tome volim razgovarati. Alka je dio identiteta, Alka je dio naše povijesti, dio naše tradicije, dio vjere, dio kulture, sve simbolizira Alka u biti. Na 1. Sinjskoj alki, dr. Franjo Tuđman, kad je bio kao izabrani predsjednik 90-ih je rekao da je Alka simbolizira opstanak ljudi po tim našim područjima odakle ja dolazim i naravno da je ne smije nitko uzurpirati, ona ne smije biti stranačka ćelija. Ovdje govorimo o Alki kao simbolu, gdje se simbol i kulture vjere, tradicije, opstojnosti, časti, ljubavi, identiteta pretvorilo jedna uprava koja je zatvorena, odnarodila je i oni sami sebe biraju. Oni upravljaju sa svime, ne samo s Viteškim-alkarskim društvom, sa zdravstvom u Sinju, imaju najveće utjecaje prema svome sponzoru HEP-u, najveći utjecaj bilo po čemu i oni su otuđili tu Alku, međutim, Alku triba otvoriti narodu tako da cila šira zajednica može glasati i birati ključne ljude koji će voditi tu vrlo bitnu udrugu, ne udrugu nego Sinjsku alku koja je simbol Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica, Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Pa evo, mislim radi, ako netko od građana Sinja i gleda ovo, mislim da je važno da odgovorimo na neke stvari. Što se tiče financiranja, g. uvaženi saborski zastupniče, o tome smo razgovarali, a vezano je dijelom i za ovaj komentar koji je ranije bio oko potresa ove godine, Ministarstvo kulture i medija je preko 50% nacionalnih sredstava koja su inače namijenjena za financiranje u ostatku Hrvatske namijenila hitnim mjerama na područjima potresom pogođenim područjima, za sve one hitne sanacije koje nisu bile prihvatljive za financiranje iz EU sredstava i tad sam vam obrazložila, odgovaram vam i sada javno, jedini razlog zbog kojeg ove godine taj program nije ušao u natječaj je taj što nije, ne radi se o hitnim mjerama u slučaju istraživanja nego istraživanja, kao što ste i sami rekli, koji traju od 2004., uputila sam vas da 1.9. se javite na natječaj za razmak od 6 mjeseci neće se ništa dogoditi, a mislim da cijela Hrvatska mora pokazati solidarnost. Druga stvar, upitali su vas za neke ustanove, vi spominjete samo 3 muzeja. Sinjsko pučko kazalište i Kulturno-umjetničko središte Sinj i Udruga Klape Gospi Sinjskoj, i tako, itd., svi su redovito financirani na temelju odluka kulturnih vijeća o kojima danas ovdje govorimo, koji brinu o ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti. Vlada je RH bez obzira tko je u Sinju bio na vlasti uložila je samo u muzej sinjske krajine preko, u alkarski muzej preko 20 milijuna da bismo dobili jedan muzej s kojim se svi ponosimo, a ova Vlada u kojoj ja radim kao ministrica, koliko ja znam, za vrijeme mog mandati ni vi ni prethodna gradonačelnica niste bili iz HDZ-a, dakle nemamo nikakve veze sa strankom, mi smo preuzeli financirati, osigurali dodatna sredstva da se financiraju stručni kustosi koji će brinuti o tom bogatstvu. Dakle to je odluka naše Vlade pa mislim da nije dobro da se to, da o tome se ne govori i zadnje što se tiče sastanka, s obzirom da sam bila tamo i moram to reći, vi ste došli na portu Vlade, bili ste pozvani kao gradonačelnik na ovaj sastanak, kao što je i vaša prethodnica i vi bili pozvani na sve sastanke do sad, došli ste na portu, rečeno vam je da će kolegica iz protokola doći po vas, ona je krenula, vi ste već otišli pa hajde kad već govorimo o toj epizodi, alkari su otvorili .../nerazumljivo/... viknuli su vam, gradonačelniče, dođite, a vi ste otišli, nismo znali zašto, ali meni se čini upravo zato da biste danas mogli reći da niste bili pozvani, što nije istina, to znate i vi i ja. Bili ste pozvani, protokol je krenuo da dođe do vas, vi ste otišli, otvorili su se prozori i vikalo se za vama gradonačelniče gdje idete. Očito ste to napravili da biste danas mogli izgovarati ovo što ste ovdje izgovorili. To nije dobro jer nije istinito. To nije stav nas, nije stav naše vlade, nije stav predsjednika vlade koji je pozvao na sastanak nego je to jedna ružna manipulacija. Kolega Bulj zakasnili ste ne možete povredu Poslovnika stavljat nakon što se završi govoriti jel. Pa ministrice ne možete uvjeravati mene u ono što je neistina.

Prema tome, nećete me vi učiti ni Viteško alkarsko društvo koje je imalo svoga kandidata koji je izgubio izbore da bi došli nekako do proračuna, a bivša gradonačelnica da bila je na usluzi HDZ-a, s vama je bila naravno, radila je šta je god tribalo međutim i ja sam na usluzi naroda i na usluzi svakog ministra i vlade.

Hvala vam gospodine zastupniče, ako vi ne možete shvatiti da u trenutku ovakve katastrofe kakvu je doživjela Sisačko-moslavačka županija i ovaj dio Hrvatske trebamo pokazati solidarnost i možemo za 6 mjeseci odgodit istraživačke radove, ne da se nešto ruši, onda ja ne znam, onda mi možda ne čitamo iste vijesti ili ne posjećujemo iste krajeve Hrvatske pa ne može pokazati istu razinu empatije. A imala sam potrebu ovo reći jer sam bila tamo nazočna i ponovit ću, otvorit su prozor, vikali za vama, kolegica iz protokola je otišla dole, vi ste se okrenuli, niste došli očito samo zato da biste mogli ovo govoriti što govorite, ali to evo vama na savjest. Naravno da sam došao da uđem, a pošto mi je rečeno da nisam na popisu, kako ću ući, šta bi ja trebao nekoga moliti i nisu vikali alkari, alkari neće vikat za menom, tu nije bilo alkara tu su uglavnom bili uprava Viteškog alkarskog društva tj. uprava HDZ-a Sinj. Tako da vam moram kazat da je ta uzurpacija napravljena i molim vas o Petrinji sam prikupljao ja osobno humanitarnu pomoć i prvo je iz Sinja došla pomoć i voda prije nego što je

Uvažena ministrice jako je dobro da je Vlada RH uložila 20 miliona u Muzej sinjskih alkara, to je jedna tradicija i jedna vrijedna stvar koja se trebala napraviti. Čudi nerazumijevanje da u ovo doba kad su oštećeni objekti kulturne baštine na području od potresa pogođenom području da to neko ne razumije. Pa naravno da je važnije da se pokrije bilo koji objekt kulturne baštine nego da se sada u ovakvim situacijama pogotovo uz vaše objašnjenje da će se to sve regulirati u narednom razdoblju u kojem je ovo. Zaista ove godine svima smo rekli kojima smo morali uskratiti sredstva koja idu redovito, znamo gdje smo ih usmjerili, a 1.9. se opet raspisuje natječaj. Naravno da ćemo nastavit obnavljat i Sinjsku utvrdu i sve druge spomenike jer su to svjedoci našeg identiteta i baštine. Izvolite.

Čemu sam i sama puno puta svjedočila tijekom mojih brojnih susreta s hrvatskom manjinom i hrvatskim iseljeništvom diljem svijeta naravno u domovini pa tako i, i u izvan Hrvatske. Iz šireg aspekta promatranja, iz šireg zapravo jednog šireg gledanja toga svega ovim se otvara niz mogućnosti, niz mogućnosti suradnje i cijela, cijela ja bih rekla paleta raznovrsnih aktivnosti kako na nacionalnoj, a tako i na lokalnoj razini. Posebno bih ovdje htjela naglasiti i nekako ulogu lokalnih, lokalnih zajednica i županija na suradnju s Hrvatima izvan RH, a posebno, posebno bih istaknula ovdje hrvatsku nacionalnu manjinu koja živi u 12, u 12 europskih država. Takva suradnja pridonijela bi očuvanju hrvatskog identiteta izvan granica RH, a lokalnim zajednicama svakako bi, njih obogatila bi im kulturnu ponudu i donijela gospodarsku dobit, nove poticaje, a možda vjerojatno i sigurno bi potaknula nove suradnje i donijela nove ideje. Evo kao jedan nedavni i jako dobar primjer navela bih Okrugli stol na temu „Hrvati izvan RH“ pod naslovom „Izazovi suživota“ u organizaciji župana Osječko-baranjske županije g. Ivana Anušića koji se održao krajem svibnja ove godine u Topolju povodom Dana Osječko-baranjske županije i 300.g. sv. Petra i Pavla u Topolju. Osobno sam nazočila tome i to je doista bilo vrlo uspješno gdje su bili, taj Okrugli stol je održan uz nazočnost visokih dužnosnika i predstavnika Hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske, iz Vojvodine odnosno Srbije i iz Crne Gore odnosno iz Boke Kotorske i to je stvarno bilo uspješno i mislim da je to dobar, jedan vrlo dobar primjer kako i na koji način bismo mogli ostvariti jaču suradnju i to je bilo naravno, to je većinom bila kultura, ali i druga suradnja, tako da bih ja stvarno to istaknula kao dobar. Suradnju koju sam ja navela ovdje kao primjer doprinosi zaista jednoj zdravoj razmjeni iskustava i znanja i pridonosi i zapravo i razmjeni znanja i prijenosu znanja ili možemo reć kako god želimo, obogaćenim naravno i sve je to obogaćeno kulturnim sadržajima država u kojima ti naraštaji Hrvata su odrastali. Stoga predlažem planirati godišnjem programu rada i financijskom planu i financijskim planom za susrete predstavnika dijaspore s raznovrsnim kulturnim sadržajima i naravno Hrvata iz domovine. U kulturnim djelatnostima kao što su arhivska, knjižnična, nakladnička i knjižarska, te kulturno umjetnička stvaralaštva kao što su dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno scenska, književnost, posebno ja bih ovdje naglasila kulturno umjetnički amaterizam i druga stvaralaštva Hrvata izvan Hrvatske.

Poštovana kolegice, pa zasigurno s pravom mi Hrvati ističemo da pripadamo zapadnoj civilizaciji upravo zbog svoje bogate kulturne baštine. Dolazim sa područja Dalmacije odnosno Dalmatinske zagore, znam da vam je vrlo dobro poznato to područje i da mnogi amaterski folklorni i drugi umjetnički sastavi itekako oživljavaju te prostore, u smislu kulture dovoljno je spomenuti Vrliku, „Ero s onog svijeta“, pa „Glumci u Zagvozdu“ i često to puta i sami ste spomenuli sa svojim entuzijazmom uz pomoć jasno ministarstva i lokalnih i područnih jedinica, ali i sa svojim entuzijazmom to nadopunjuju, tako da oni isto, istodobno sudjeluju često puta u svojim prikazima i među Hrvatima izvan domovine, pa evo što mislite o takvim inicijativama nadalje?

Recimo jedan „Ero s onoga svijeta“ kad se izvodi u Vrlici kad biste samo vidjeli, pa i izvođači, a pogotovo publika vjerujte da bi tu bilo pola pola možda jer jedna, jedna je hrvatska kultura tu, ne možemo razdvojiti, to je nemoguće bez obzira na granice, granice postoje, u redu, poštujemo to, međutim kultura je jedna i pogotovo evo recimo kad se nešto izvodi u Imotskom, pa samo probajte, a ja sam na stotine puta bila na tim izvedbama, tu, to vam je sve isprepleteno i zapravo i prožeto jednim, a kultura je zapravo ista i narod i taj narod je isti i zapravo istim jezikom govore [[Upadica: Hvala]] iste običaje imaju, kulturne.

Evo recimo ja sam istaknula jednu arhivsku građu koliko, Hrvati izvan Hrvatske su stvarali strahovito puno, pa tu je jako puno književnih djela. Evo kolega Stier će reć, bili smo nedavno u Argentini, ima čitava arhivska građa koju bismo mi trebali prenijeti u Hrvatsku. To su, to su ljudi koji su stvarali ozbiljnu, ozbiljnu književnost i na koncu konca i pisali povijest koju je potrebno proučavati tako da bismo trebali dosta misliti i na to. Ja znam da se dosta radi na tome, dosta su u tome aktivna i naša na koncu konca i nacionalna knjižnica, kao što i naš Hrvatski državni arhiv, međutim ima tu jako puno kao što sam naglasila prostora za suradnju i daljnju i daljnje zapravo napredak te suradnje i zapravo gdje bismo trebali malo veću pozornost staviti na taj

Ono što bih, a na tragu ovog odgovora na prijašnju repliku možda bi trebalo naglasiti isto i možda bolje upoznavanje sa doprinosom koje je hrvatsko iseljeništvo dalo hrvatskoj kulturi. Možda rad kulturnih vijeća u našim gradovima koji će i na taj način promovirati i rad onih koji su doprinijeli hrvatskoj kulturi, a živjeli su u južnoj, sjevernoj Americi, u zapadnoj Europi, Australiji. Ima ih jako puno. Sad ne bi ih mogli nabrojiti, ali možda su nedovoljno poznati u

ludilu eto mi ostali bez ministra financija, o novom ne znamo puno u ovom trenutku osim da je očito provjereni stranački kadar. Nema te komisije, nadzornog odbora, upravnog vijeća ili sličnog tijela u koje vas mora imenovati vlada, a da on u posljednjih par godina nije imenovan. Hoće li biti u stanju nositi se s posljedicama energetske krize, rata u Ukrajini, covida, zajedno s vlastitim kolegama npr. Vilija Beroša koji svaka dva mjeseca treba novih 5 milijardi za pokrivanje dugova, to ćemo tek vidjeti. Ono što sad znamo je da svoje dugove uspješno pokriva, što je naravno puno lakše ako imate kamatu na kredit od 1,13% iz koje, iz 2008. kad su stambeni krediti za mlade s povoljnom stopom koštali i do 7% Na novog ministra financija očito se nisu odnosili ni rizičnost zemlje, ni troškovi izvora sredstava banaka, ni regulatorni troškovi, ni troškovi poslovanja, ni bilo što od onog što se običnim smrtnicima s visoka tumači kao razlog zašto plaćamo duplo veće kamate nego u drugim zemljama. Netko u banci rano je shvatio da se radi o perspektivnom kadru, za interese banke procjena je očito bila izvrsna, a za interese građana kao u onoj sceni iz „Balkanskog špijuna“, ako nas se sete sete, a ako ne nikome ništa.

No ono što je sigurno da ovo nije jedan normalan rad u uredu, da ovo nije normalno uobičajenom biznisu jer u tijeku ogromnih inflatornih pritisaka na hrvatske građane, na hrvatsko gospodarstvo u tijeku ogromne međunarodne krize ratne krize u Ukrajini koja je postala i postaje velika ekonomska kriza, nama iz vlade bježi potpredsjednik za gospodarstvo, ministar financija, po ispitivanjima javnog mnijenja jedan od najpopularnijih ministara u toj istoj vladi. Dakle, u tijeku kada bi se trebala pripremati sezona, zbrajati koliki će biti financijski efekti te sezone, poslagivati se za jesen, zimu sezonu grijanja, za sve ono što će nas udariti na jesen i kroz brojne druge troškove se preliti na nas Zdravko Marić doslovce bježi iz vlade. Nema tih mirnih, stabilnih, vjerodostojnih rečenica kojima predsjednik vlade može zapakirati ovaj 19 odlazak iz njegovih vlada kao nešto normalno, niti nema tih rečenica kojima će koalicijski partneri nemušto moći obraniti ovo što se upravo danas događa u ovoj zemlji. Od tih koalicijskih partnera ništa drugo zapravo ni ne očekujemo, očito je da u svim tim promjenama unutar vlade polako ali sigurno jedino što su izgubili osim glasača je i obraz. S druge strane su očito jako puno toga dobili za sebe i svoje sitne, male stranačke interese. Zdravko Marić je definitivno ministar koji će ostati upamćen kao profesionalac, ugodne i korektne komunikacije, dobro baratao stručnom terminologijom i definitivno se pokazao kao jedan od svjetlijih točaka ove vlade. No, nemojmo isto tako zaboraviti da je i on imao svojih afera još kao državni tajnik kredit koji je primio pa do prve velike afere i ljuljkanja vlade kad je opstao u krizi Agrokor na glasanju u ovom visokom domu, kad su prvi žetončići izmigoljili iz grmlja i spasili njega i vladu Andreja Plenkovića, do ljetovanja na jahti, do kredita prijatelju Jolly pa do ovog zadnjeg ljetovanja na Lošinju gdje se dogodio veliki nesporazum da sam platio puno jeftiniju sobu, a eto završio možda i u najskupljoj. Te afere su sad već prošle kraj nas i više zapravo neće ništa značiti jer čovjek odlazi. No, ono što mu najvi8še zamjeramo kao Klub SDP-a su teške neoliberalne politike koje su se sasvim fino uklopile očito u politički kurs ove vlade. Nikada nije našao dovoljno hrabrosti da veli da u Hrvatskoj se više neće na ovaj način oporezivati rad, nećemo istrebljivati radnu klasu i radne ljude nego ćemo konačno jače oporezivati bogate. Nikada nije rekao da neće više dozvoliti da u Hrvatskoj porez na dobit i dividendu bude manji nego što je u SAD-u koji su koljevka kapitalizma. Jer pobjeći će kapital neće ga biti. Pa morali smo si jednom priznati da ni u telekomima, ni u bankama, ni u energetici mi više zapravo hrvatskog kapitala nemamo. Koga štitimo? Strane banke koje iznose dobit iz Hrvatske, strane trgovačke lance koji nakon svih skidanja PDV-a nisu ni za pfening ili za lipu smanjili cijenu građanima. Štitimo Inu MOL gdje je ovih dana pola milijarde kuna dividende otišlo u Mađarsku [[Upadica: Hvala.]] da bi oni imali 9 kuna cijenu goriva, a da bismo mi se spašavali da imamo 16 [[Upadica: Hvala lijepa.]] Ali imam još 30.

Dakle, ono što očekujemo od novog ministra kojeg definitivno nećemo podržati je to da konačno da odgovore da li postoji hrabrost da se rad oporezuje manje, da konačno oporezujemo krupni kapital, ali i da konačno vodimo jasnu, konciznu, hrabru politiku štićenja hrvatskih interesa i u energetskom i u poljoprivrednom i u prehrambenom sektoru, a ne da gledamo ove filmove koje gledamo unazad nekoliko godina u posljednje vrijeme najčešće u režiji Mađarske.

Mi ćemo sada još imati jedan slobodan govor ovaj, a nakon toga ću dati onda, koji ćemo mjeriti ovaj putem mobitela vrijeme, a nakon toga ćemo napraviti jednu stanku od 15 minuta kako bi informatika mogla srediti ovo što je poremećeno. Evo, a sada će dakle u ime Domovinskog pokreta, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Ante Prkačin, izvolite. Sjedeći tamo i čekajući i razmišljajući hoću li uopće govoriti ili ne na um mi pade jedan vic koji mi je pokojni prof. Tomislav Vladan, vrstan intelektualac i znalac svega i svačega ispričao o Muji i njegovoj trilemi. Znači iz tog vica je meni jedino zanimljiva trilema jer sam prvo razmišljao progovoriti o ministru Mariću, o uspješnom, kažu uspješnom ministru, talentiranom i sposobnom čovjeku, u to se ne sumnja. Međutim, htio sam ga ukoriti iako to nije lijepo kad čovjek odlazi, pa ministar Marić je punio državni proračun pljačkajući hrvatske ili, jer je bio iznimno okrutan prema hrvatskim frizerima, vlasnicima kafića, malog obrta, nije se usudio svoje seimene koje predvodi onaj kukavac crni Andrija Mikulić, kako li se zove, nisu znali što će drugo s njim, pa ga ubacili tamo, pa dakle ti seimeni moraju kožu skinut s leđa malim hrvatskim poduzetnicima da bi punili državni proračun, ali i da bi namirili svoje potrebe jer njihove želje i ambicije su vrlo velike. Nije se ulazilo u trgovačke lance, nije se diralo ni u međunarodne financijske institucije koje iznose kapital iz Hrvatske nego u kukavni hrvatski narod. Drugo, gđa. Urša Raukar, Raukar, jesam li dobro rekao, meni inače simpatična zastupnica i ja bi volio da je ovaj kuršlus nastupio jučer kad je govorila o migrantima, opet, opet je krenula jadikovka nad sudbinom tih dragih dobrih i nesretnih iz Pakistana, Afganistana, Maroka i ne znam ni ja otkuda, iz azijsko afričkih zemalja, pa su oni uspoređeni sa Ukrajincima, žal zbog toga što mi Ukrajince drukčije tretiramo negoli njih, pa možemo li mi isto tretirati one na čijim licima vidimo prvenstveno mržnju i agresivnost kojih dolazi 95% vojno sposobnih muškaraca i ovaj nesretni narod koji je iz ratnih, koji je iz problema rata i bijede došao ovamo, ne možemo gospodo nikako. Nešto je vrlo zanimljivo, nađite mi jednog hrvatskog vojnika bilo da pripada HOS-u, bilo da pripada ZNG i hrvatskoj policiji da kuka nad sudbinom afganistanskih izbjeglica, nad njihovom sudbinom kukaju oni koji su navijali za Srbe i Jugoslavene dok smo se mi s njima tukli jer nisu imali dovoljno hrabrosti da se opredijele kao što bi se opredijelili da im se rodi jedan novi Josip Broz Tito, pa da ih povedu na hrvatsku državu.

Kolegica Raukar dobijate opomenu, ne možete tako govoriti, ni sa mjesta vikati drugima. Sram mene bilo jer ja znam da se moja djeca i unuci za 10-15.g. s njima ovdje moraju tući. Ja, ja sam rat prošao, ja sam rat prošao kao hrvatski vojnik, ja nisam bio navijač onih koji su rušili Hrvatsku. Dakle nijedan hrvatski vojnik bilo koju odoru nosio ne žali nad njihovom sudbinom nego žale ovi koji su zanimljivo najveći poklonici lika i djela Josipa Broza Tita koji je za svakog ubijenog civila koji je prelazio granicu nagrađivao onoga ko to učini, molim vas lijepo, nagrađivao onoga ko to učini, ma jel se ona, ona država dakle, mogla se braniti i vatrenim oružjem, a ova se ne smije braniti ni gumenom palicom, što se to u glavama promijenilo pitao sam ih prošli put prije 10 mjeseci. U glavama se ništa nije promijenilo nego se promijenila država, bila je država koja je bila negator svega hrvatskog i oni su tu državu voljeli, a sad je došla hrvatska država koju oni ne vole.

U čemu je povrijeđen Poslovnik?

Budući da su, da imam informaciju da funkcionira informatika, mi ćemo nastaviti odmah, ne trebamo stanku pa ćemo nastaviti sa radom vezanom uz Konačni prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i idemo na završne riječi u ime klubova. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govoriti poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek.

U svojoj prethodnoj raspravi u ime kluba nisam ulazila u pitanje tko je za stručnjake koje je po ovoj temi temeljno. Ako su zahtjevi za ukidanje političkog paralelizma i profesionalizacijom odluka o dodjeli novca i upravljanju u kulturi opravdani, može se postaviti pitanje kako ćemo onda voditi kulturnu politiku. Kako će neka stranka ili kandidat biti odgovorni građanima koji su ih izabrali na izborima, ako predaju svu vlast u kulturi nekim nestranačkim i profesionalnim kadrovima koji će sve voditi u navodnicima, transparentno. Zbog toga se i dalje sva kulturna politika vodi kao kadrovska politika. Ako stranka ili kandidat izabrani na izborima ne znaju što bi trebao raditi neki centar za kulturu u smislu koje ciljeve trebao ostvariti, u kojem roku i za čije dobro ili simfonijski orkestar, ako dakle nemamo demokratski odgovornu kulturnu politiku, onda je moramo outsorcati političkim podobnim kadrovima. Ravnateljima iz naše ekipe, članovima upravnih vijeća iz našeg stranačkog pogona koji će izabrati upravo takve ravnatelje i našim umjetnicima da nas iz kulturnih vijeća stručno savjetuju, da dodijelimo lovu našim umjetnicima, udrugama i sl. Ovaj Zakon ne da to ne ispravlja nego još dodatno učvršćuje. Ponovit ću još jednom. Ovaj Konačni prijedlog zakona apsolutno je neprihvatljiv iz više razloga. Prije svega, nema nikakvog razloga da se bilo kakav prijedlog zakona upućuje u proceduru prije nego što se usvoji nacionalni plan razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. g. koji je, koliko nam je poznato, u izradi. Strategija mora prethoditi zakonu. Iz ovog prijedloga čini se da će se kulturna i medijska strategija HDZ-a sastojati u objedinjavaju manjkavih i površnih zakona, u još manjkavije i površnije, uz fingiranje javne rasprave koja uopće ne postoji.

Kratko ću sumirati ono što sam iznio u govoru u ime kluba i u pojedinačnom govoru. Razlog je zašto Klub Mosta ne može prihvatiti ovakav prijedlog Zakona. Dakle, Zakon je propustio pronaći razboritu mjeru oko vijeća za kulturu. Smatramo da bi to trebalo vratiti, da bi 30 tisuća stanovnika na razini jedinice lokalne samouprave bila razumna mjera gdje su potrebna kulturna vijeća. Isto tako9 zakon je propustio preciznije definirati prijedlog zakona, preciznije definirati uvjete za članstvo u kulturnim vijećima. Smatramo također da im treba ojačati ovlasti tamo gdje su ta vijeća potrebna. Sigurno nisu u malim sredinama od 10 000 stanovnika. Vidimo da se ovdje nastavlja jedan proces, jedan isti model kojem smo svjedočili u promjeni zakona o HRT-u koji se dogodio još prije 9 godina kojim su potpuno obesmišljeni Programsko vijeće i Nadzorni odbor. Uzete su im sve ovlasti i stavljene isključivo u ruke ravnatelja kojeg postavlja politika, tj. trenutna vladajuća većina što smo vidjeli da nije dobro. A sada vidimo da se taj sličan model prebacuje i do najnižih razina u institucijama kulture. Sljedeće što smatramo da je loše u ovom prijedlogu zakona i što je za nas neprihvatljivo je ova dimenzija gdje se Ministarstvo kulture počinje baviti nekretninama. To ne bi trebalo imati mjesta uopće u ovom zakonu. Zatim, problematično je ovih 5% sredstava za programe i projekte koji se mogu dodijeliti bez javnog poziva izravno u situacijama te neke nedefinirane žurnosti. Taj rok je potrebno skratiti. Zatim smatramo da će u praksi stvoriti probleme ovaj članak koji se odnosi na izbor v.d-a koji smatramo je logičnije da bude kao i do sada, da se za v.d. u tom razdoblju do godinu dana, dakle do izbora ravnatelja. Smatramo da v.d.-a treba birati od ljudi unutar kuće. Zatim u članku 15. nužno je srediti tipfelere koje sam naveo. Nije mi jasno kako je to došlo uopće do konačne verzije zakona da nije primijećeno ranije, te u taj članak 15. svakako dodati i istaknuti hrvatski identitet, hrvatsku kulturu i baštinu, te ukloniti pomodne voug besmislice koje su tamo prisutne u tom članku 15. a koje sam detaljno naveo.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Znači Konačni prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranje javnih potreba u kulturi. Ovaj zakon nema dramaturgije kako su neke kolegice i kolege rekle već predloženi zakon koji je osuvremenjen i prilagođen vremenu u kojem živimo uređuje obuhvat i definiciju javnih potreba u kulturi, usklađuje se sa postupkom dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi i postupak donošenja odluka o financiranju na razini Republike Hrvatske i na razini jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ovim zakonom omogućava se višegodišnje financiranje programa i projekata kako bi se postigao kontinuitet u planiranju sredstava namijenjenih financiranju razvojnih infrastrukturnih projekata čime će se smanjiti financijska neizvjesnost i održivost sustava. Osiguravaju se, uređuje se postupak dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i regionalne samouprave, fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture, jasnije se uređuje rad kulturnih vijeća kako bi se naglasila njihova savjetodavna uloga, preciznije se definira i razlozi potencijalnog sukoba interesa članova kulturnog vijeća, obveza njihovog izuzimanja iz raspravljanja i odlučivanja kao i sankcioniranje nepridržavanja navedenih odredbi. Poseban naglasak stavlja se na osiguravanje stabilnosti financiranja ustanova u kulturi. U odnosu na prijedlog zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom Saboru tekst predloženog zakona je dorađen i pravno i nomotehnički sukladno odredbama, primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Slijedom rasprave na sjednici Hrvatskog sabora prihvaćen je prijedlog o potrebi propisivanja zadaća Upravnog vijeća ustanova u kulturi, članak 37. stavak 2. koji kaže da Upravno vijeće u svoj program rada i razvitak ustanova u kulturi na prijedlog ravnatelja usvaja financijski plan i godišnji obračun, donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, donosi druge opće akte, ustanove u kulturi sukladno statutu te obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom. Prihvaćen je prijedlog o sustavu Upravnog vijeća i o tome da više članova Upravnog vijeća treba biti iz same ustanove. Sukladno tome u članku 37. dodan je stavak 4. koji kaže Upravno vijeće koje ima 5 članova većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i drugih stručnjaka. A ako ono nije osnovano stručni djelatnici ustanove u kulturi svojih redova, a biraju jednog člana svi zaposlenici. Prihvaćeni prijedlog o propisivanju više stručne spreme kao uvjet za imenovanje članova upravnog vijeća, a imajući u vidu da i u lokalnim zajednicama ponekad teško naći osobu koja ispunjava uvjete stručne spreme. Dalje, prihvaćen je prijedlog da se ravnatelja ustanove u kulturi imenuje i uz prethodno mišljenje upravnog vijeća, te je u članku 40. stavku 1. do 3. predloženog zakona propisano da ravnatelj ustanove u kulturi imenuje ministar nadležan za kulturu, odnosno izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dalje, predlagatelj je doradio članak 40. i dodaje stavak 9. kojim se propisuje ako osnivač, odnosno osnivači iz stavka 3., 4, ovog članka ne obave razrješenje i imenovanje ravnatelja ustanove u kulturi kojem je istekao mandat ili ovlasti vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata ustanove u kulturi iz čl. 44. ovoga zakona, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ustanove u kulturi obavlja ministarstvo nadležno za kulturi razriješit će dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača, a najduže na godinu dana. Klub HDZ-a će podržati predloženi zakon s osobitim [[Upadica Reiner: Hvala.]] zadovoljstvom s ciljem napretka u kulture u Hrvata.

Evo u ovom završnom još jednom ću reći da žalimo da je propuštena prilika donošenja suštinske promjene koja bi zaista osuvremenile kulturni sustav i da se nije prihvatio prijedlog široke kulturne zajednice koja je aktivno sudjelovala u javnom savjetovanju da se pričeka Nacionalni plan razvoja kulture i medija jer ako se čekalo toliko godina nema razloga da se ne pričeka još otprilike godinu dana da se izrade dva zakona za ova vrlo osjetljiva područja i da se uključi što šira stručna i zainteresirana javnost. Proces izrade ovog zakona nije bio dovoljno transparentan, nije nažalost uključio širu kulturnu zajednicu koja je pokazala ponavljam veliki interes za sudjelovanjem u izradi ovog zakona, poslan je veliki respektabilni broj primjedbi i prijedloga u javnoj raspravi no gotovo ništa nije prihvaćeno. Kolega iz HDZ-a Krstulović Opara rekao je u svom izlaganju da je pomalo ljubomoran da nije imao ovakav zakon dok je bio ravnatelj ustanove u kulturi i gradonačelnik Splita i to jasno ukazuje na glavni problem ovog zakona u onom njegovom dijelu koji normira upravljanje ustanovama u kulturi jer eto svojim odredbama ipak preteže na stranu vlasti, a umanjuje zaštitu i utjecaj zaposlenika kao i šire društvene zajednice. Ponovit ćemo da nije dobro da i ravnatelj i upravno vijeće bira jedna osoba na vlasti time se gubi svaka mogućnost transparentnog izbora, a i jasna je velika mogućnost politizacije ustanova u kulturi biranjem odanih kadrova. Ministrica ne krije da bezrezervno stoji na strani ravnatelja, no pozivam vas gospođo ministrice da istim žarom pogledate i drugu stranu, stranu zaposlenika jer oni su itekako zaslužni za ostvarivanje ravnateljskih programa, dakle za sveukupni kulturni život u Hrvatskoj, a prečesto su umjetnici i radnici u kulturi zaposleni u ustanovama izloženi i pritiscima i omalovažavanjima. Vjerujem da ćemo se svi složiti da bi se kulturni umjetnički programi održavali i bez ravnatelja, no bez umjetnika i radnika u kulturi sigurno ne bi. I vi niste ministrica samo ravnatelja i intendanata, vi ste ministrica cijelog sektora i molim vas da to ne zaboravite.

No vratimo se zakonima Uvažena ministrica po dobroj političkoj praksi upire prstom na probleme i propuste u sredinama gdje HDZ nije na vlasti. Razumijem, opravdano. No pozivam vas onda ministrice da jednako tako pogledate i vlastite propuste tj. propuste Ministarstva kulture jer nadam se da ne mislite da te bezgrešni, a ti propusti su po ocjeni široke kulturne zajednice kontinuirano netransparentni procesi u izradi zakona i propisa. U administracijama ministra Biškupića i Mesića obojica iz HDZ-a svjedočili smo transparentnim procesima, brojnim radnim skupinama čiji sastavi su bili javno objavljeni i imena članova nisu bila obavijena velom tajne i provodila se šira javna rasprava i uvažavala su se mišljenja struke i radnika u kulturi. I zato i ponovno i opet pozivamo i ministricu i ministarstvo da se vrati takvim protokolima u izradama zakona i propisa i da ih dapače dodatno demokratiziraju i učine transparentnijima, takvim otvaranjem ministarstva dobit će sigurno i kulturni radnici i hrvatska kultura, a i samo ministarstvo. Eto na kraju nadamo se da će bar amandmani biti razmotreni koje ćemo predati, prijedlozi su to koji u fokusu imaju prvenstveno poboljšanje zakonskih prijedloga u svrhu poboljšanja određenih procesa u kulturi, oni su lišeni političkih interesa i zbog toga se nadamo da će biti prihvaćeni i da neće doživjeti uvriježenu sudbinu oporbenih amandmana, a to je da se automatski odbacuju naprosto zato jer su oporbeni.

Izvolite.

Uvažene zastupnice zastupnici. Kada bi se ovaj prijedlog zakona trebao sažeti u jednoj rečenici onda bi ja to sažela ovako, bit će puno više politike, a puno manje neovisne kulturne scene. Ta opća bezidejnost i nesposobnost da se sustav uredi i unaprijedi dovela je do toga da se jedan sustav pravila koji je prije bio loš dodatno u ovim prijedlogom zakona unazadio. Tu konkretno mislim na pravila po kojima će se dodjeljivati na korištenje državne nekretnine, nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ono što se ovim Zakonom napravilo, dakle umjesto da se napokon ustroje registri državne imovine, gradske i sve druge, da se ti registri otvore javnosti, da se uvedu transparentni modeli praćenja naplate naknade za korištenje tih javnih nekretnina, dakle toga ničeg nema unatoč tome što Državni ured za reviziju iz godine u godinu upozorava da je to zapravo i zakonska obveza, ali nema veze što toga nema, sad ćemo samo napraviti to da ovlast dijeljenja tih nekretnina iz jednog resornog ministarstva, to je trenutno resor državne imovine, Ministarstvo državne imovine prebacimo na resor Ministarstva kulture kad su u pitanju nekakve zgrade, nekretnine kulturne namjene. No, niti to HDZ-u nije dosta. Nije dosta da ministrica kulture, eto, raspolaže s nečim s čim bi trebao raspolagati neki drugi ministar, nego se uvelo pravilo da se te nekretnine mogu dijeliti i neposrednom pogodbom. Pa ako u nekom trenu i nastanu pravila koja će definirati procedure, kriterije, rokove, sve će to moći biti kao potezom pera prepisano i anulirano voljom osobe koja u nekom trenutku ima određenu političku moć i vlast. Puka politička diskrecija. Neće u tome biti nikakve koristi za kulturnjake, ali će imati za one koji eto, s ministricom mogu negdje na kavi, u nekom hodniku, u nekom netransparentnom dogovoru postići nešto što drugima na takav način neće biti dostupno. Kada su se uvodila kulturna vijeća, govorilo se da se to radi zato da se eto, postupak dodjele financijskih sredstava u kulturi učini transparentnijim, da se pusti struci da kaže neku svoju riječi i da se, pod navodnicima, smanji autonomija, odnosno samovolja bilo ministrice, bilo izvršne lokalne vlasti, to je bila intencija. Takvu intenciju nismo postigli niti ju možemo postići jer nigdje ne postoje kriteriji po kojima će se odlučiti tko će biti taj koji će biti imenovan i neko kulturno vijeće. Ne samo da u Zakonu ne postoji niti naznaka koji bi to kriteriji bili, da li prepoznatost nekog umjetničkog projekta na međunarodnoj razini, godine staža, uvažavanje od strane drugih kulturnjaka, ne, ničega od toga nema. Nije razvijena niti kultura, a termin politička kultura je i sama ministrica često, često, ali nažalost i krivo koristila, dakle nema političke kulture da se prije raspisivanja natječaja kaže po kojem će se to ključu, po kojim će se to parametrima ocjenjivati pristigli kandidati. Dakle, kako će to biti, onako kako ministar kaže pa će neovisno o tome što postoji nekakav natječaj ili javni poziv, ponovno biti volja ministra ili evo, gradonačelnika koji će odlučit tko će njemu pomagati u ocjenjivanju i bodovanju kulturnih projekata. To nije transparentnost. Nije svaki javni natječaj ujedno i jamstvo da tu neće biti isključivo političkih distribucija financijskih sredstava iz javnog proračuna. Ako želimo transparentnost, onda moramo unaprijed reći koji su to kriteriji po kojim se netko bira, koji su to kriteriji po kojem se neka sredstva kasnije dijele.

Evo citiram kolegica je rekla puno više politike nego zakona. Ovo je zapravo čista paranoja, zakon još nije ni stupio na snagu, a kolegica zapravo optužuje ministricu da se ogriješila o zakon i ovo su zapravo o tipične riječi oporbenih vidovnjaka. Dobro, to je bila replika, to i sami znate pa dobijate opomenu. Ovaj, 2. opomenu, ovaj, a kao što sam započeo govoriti, sad će u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata završno govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Kolegica, mislim kolega, mislim da je malo došlo do nesporazuma, mislim da je kolegica htjela reći puno više politike, a premalo kulture, vjerojatno, pretpostavljam. Nije bitno. Evo, samo da skrenem još jedanput pozornost na ono što sam skrenuo već i ranije. Nemojmo zaboraviti koje su nam bolne točke u našoj državi. Mito, korupcija, nepotizam, zbog toga nam mladi odlaze iz države, zbog toga nam se ne vraćaju ponovo u državu i ovo je još jedan zakon gdje smo propustili priliku da onaj dio koji je sporan i na koji smo upozorili, da ga ispravimo, promijenimo i da zapravo spriječimo mogućnosti da

To smo upozorili, nadam se da ćemo kroz kraći period imati izmjene i dopune tog zakona, da ćemo taj dio promijeniti i da ćemo nakon toga biti svi sretni i zadovoljni. Osim toga, nemojmo zaboraviti da je isto tako izvršnom dijelu dana ovlast da imenuje i članove upravnog vijeća i da imenuje ravnatelja, što isto tako nije dobro, bilo bi bolje da se to radi na drugi način, da se to radi na predstavničkom tijelu.

Međutim, pitanje je koji će prijedlozi proći. O tome smo svi mi koji smo bili u gradskim vijećima, koji smo bili u skupštinama, koji smo bili u općinskim vijećima znamo koji su problemi i ukoliko nema razumijevanja između većine i opozicije imamo veliki problem jer zapravo većina uvijek progura ljude koji često i nisu sposobni da odrađuju pojedine poslove. I nakon toga nastaju problemi. Nakon toga stvarno dolazi do tog politikantstva i onda nakon toga dolazi do te rečenice više, previše politike, a premalo kulture. Mislim da je u većem dijelu zakona su bila nastojanja dobra. Ono što je prihvaćeno mislim da je prihvaćeno sa voljom i da smo, moramo biti sa time zadovoljni. Bili bismo sretni da su prihvaćeni svi naši zahtjevi. Vidim da je došlo i nekoliko amandmana pa ćemo prije donošenja zakona o tim amandmanima glasati. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, na kraju ove današnje rasprave za početak bi se željela zahvaliti na svim prijedlozima koje smo i komentarima koje smo čuli i u prvom i u drugom čitanju. Ono što smo mogli između prvog i drugo čitanja uvažiti smo uvažili, a ista je stvar bila i sa javnom raspravom kao za ovaj zakon, kao i za druge zakone. Provedena je široka javna rasprava i najveći dio primjedaba koje smo mogli uvažiti smo uvažili. Možda je ovo trenutak da se kaže ako ne znam više desetaka ljudi organizirano pošalje isti komentar na javnu raspravu vi to možete usvojiti samo jednom ne možete više desetaka puta pa se ona čini možda neka kakofonija međutim naše ministarstvo vrlo ozbiljno pristupa javnim rasprava i uvijek uvažimo sve što možemo. Jedna od tema koja je bila više puta ovdje naglašena bilo je pitanje donošenja strategije i radi onih zastupnika i zastupnica koji su o tome govorili, ali još više radi kulturne javnosti željela bih ponoviti da je dinamika rada kako na strategiji tako i na novim zakonima bila uvjetovana Covidom i ja sam jasno komunicirala kroz svo to vrijeme da nisam smatrala da je trenutak takve ugroze trenutak u kojem možete, kada je potpuno neizvjesno kada će se ponovo pokrenuti kulturni život i pod kojim uvjetima bilo bi neozbiljno i nemoguće donositi strategiju u tom trenutku. I to je jedini razlog. O tome sam više puta govorila. Strategija se sada radi i ponovo dakle o njoj će biti provedena široka javna rasprava i ja se nadam da ćemo iznjedrit dokument koji će bit koristan i vladi, ministarstvu, ali i svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ovaj zakon koji nije naravno nikakav mega zakon, napomenut ću ima 53 članka smatram da na dobar način uređuje naš kulturni sustav. On ispravlja, u tom zakonu se ispravljaju neke nedorečenosti i nedoumice koje su postojale u provođenju dosadašnjih zakona. Usklađuju se lijepo sustavi financiranja, upravljanja i odlučivanja i zapravo stvara se jedan relativno jednostavan pravni okvir koji će onda omogućiti da se bolje upravlja i da se na jasniji način i transparentniji način donose odluke. Ono što bih željela istaknuti kao jako važno to je reflektiranje u nomenklaturi, u definicijama koje su navedene u zakonu potreba i razvoja kulture i umjetnosti. Svakako bih istaknula pitanja financiranja u dijelu utvrđivanja rokova. Svakako bih još jednom istaknula nužnost kretanja prema višegodišnjem financiranju što ovaj zakon precizno uređuje i što su bili zahtjevi kulturnih djelatnika u proteklim godinama. Što se tiče instituta dodjele nekretnina, to smatramo jednim od najvažnijih segmenata ovog zakona. Kad se pažljivo pročita članak vrlo jasno je naglašeno da će vlada o kriterijima donijeti uredbu i u toj uredbi će biti vrlo precizno navedeno kada i pod kojim uvjetima se mogu dodjeljivati nekretnine. Takve će odluke donositi tijela lokalne vlasti, međutim situacija u kojoj danas je gotovo nemoguće bilo kakav komercijalno zanimljiv javni prostor dati na, u funkciju kulture mi smatramo da nije prihvatljiv. Kad govorim o kriterijima žao mi je da je više puta u raspravama istaknuto nešto što nije ni na koji način povezano sa stvarnošću, a to je da ne postoje kriteriji po kojima se donose odluke o financiranju, upravo suprotno. Kriteriji postoje, kriterije utvrđuju kulturna vijeća, oni postoje i sad, postojat će i u buduće i svake godine se ispočetka redefiniraju prateći učinke prošlogodišnjeg financiranja. Poseban naglasak u ovom zakonu stavljamo na stabilnost financiranja. Kao što sam rekla i na odboru i ovdje u raspravi nažalost postoji jako puno situacija u kojima se neredovito donose odluke, netransparentno i da ponovit ću pitanje je i odgovornosti ali i političke kulture da stalno podižemo ljestvicu. Mi to radimo kao ministarstvo, nadajmo se da će tako se ponašati i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Na kraju ono što bih željela istaknuti jest da ministarstvo i ja osobno svaki put u svakoj raspravi i u javnoj raspravi koja prethodi i u raspravama u ovom visokom domu razmatramo sve konkretne prijedloge koje dobijemo. Teško je ako netko se referirana na zakon, a ne da nikakav konkretan prijedlog ili govori o nekim situacijama koje jednostavno iz zakonskog teksta ne proizlaze onda je teško na to reagirati, ali prihvaćamo da je to retorika koja se ponekad čuje i u ovom visokom domu i na to svi moramo biti spremni iako bih osobno voljela da više govorimo o onome što je zaista predloženo u zakonu, a ne ono što mi mislimo da tu piše, a da tu ne piše. Osobno kao ministrica i kao članica vlade sigurna sam da će se donošenjem ovog zakona postići osnovni ciljevi koje smo si zadali, dakle transparentnije financiranje kulture, jasnije procedure, podizanje ljestvice kad govorimo o kriterijima za one koji odlučuju i upravljaju i u tom smislu ja se naravno nadam da će u glasanju ovaj zakon, ovaj nacrt konačnog prijedloga zakona dobiti široku potporu. Poštovana ministrice, dakle kroz raspravu i u prvom čitanju i u drugom čitanju se cijelo vrijeme provlačila misao strategije i vi ste se u svom završnom govoru jednako tako referirali na strategiju i objasnili da dakle tema korone, covida, svega ostalog, plana rada i ostalo. Ja vas neću pitati kad će strategija biti donešena jel to ovisi o niz drugih stvari, ali vas pitam jer na to se niste referirali, kad planirate strategiju poslati u javnu raspravu. To je nešto što pretpostavljam u vašem planu i programu ministarstva postoji, to je nešto što možete odgovorit, a da vas ne tjeram da odgovorite nešto netočno ili krivo jer onda ovisno o primjedbi, ovisno što ćete dobiti u javnoj raspravi pretpostavljam da će trebati onda jedno vrijeme da strategija i ugleda svjetlo dana, pa je moje pitanje vrlo konkretno, kad planirate strategiju uputiti u javnu raspravu? Mi smo pokrenuli i imenovali smo radnu skupinu i javno su objavljena imena, ona je odradila dva dosadašnja sastanka. Priprema se, mislim do kraja ovog tjedna, sutra ili prekosutra najkasnije će prvi put biti objavljeni ciljevi i osnovne mjere, to će biti prva runda javne rasprave, nakon toga u 9. mjesecu kad prikupimo sve te komentare napravit ćemo još jednu rundu iste takve javne rasprave i ja očekujem da ćemo do kraja ove godine nacionalni plan imati usvojen. To je odgovor, a analiza stanja odnosno nacionalni izvještaj o kulturi kao što sam rekla je završen, radilo ga je više od 30 autora, ima 500-tinjak kartica, nažalost završen je neposredno prije covida, međutim ipak smo se odlučili objavit ga takav kakav jest, on je u prijelomu i ja vjerujem bit će sastavni dio ovog procesa i on će biti mislim do ljetne, naše ljetne stanke objavljen. Poštovana ministrice kao što ste vidjeli iz naših izlaganja gotovo cijene oporbe nije tu bilo nekih velikih primjedaba, primjedbe su došle iz redova zastupnika koji poznaju situaciju u kulturi, koji poznaju ovoga situaciju u kulturnim institucijama, vjerojatno sa pravom, mi to ne poznajemo kao zastupnici, mi smo pogledali što u zakonu po nama nije dobro i to smo pokušali skrenuti pozornost. Ono što vam se mora priznati je da je zakon čitljiv i da znamo što nas čeka, to je sigurno tako zato što nema tamo napisano da ćemo imati 15 pravilnika koje donosi ministar, imamo dva pravilnika koja se odnose na obrasce koji su zapravo nebitni, to se odnosi na izvještavanje, tako da sve što piše u zakonu znamo da će se to provoditi.

Kao što ste i sami primijetili od prvog do drugog čitanja mi smo zaista veliki broj primjedaba iz saborske rasprave usvojili. Vidjet ćemo, dobili smo neke amandmane koje ćemo razmotrit, to je ono što se može u drugom čitanju. Nakon pomnog razmišljanja, dugo razgovora sa brojnim i gradonačelnicima pozicije i opozicije i gradskim vijećima analizom onoga što se događa na lokalnim razinama s punom, s punim uvjerenjem i savješću predložili smo ovo rješenje u kojem je to u rukama izvršne vlasti.

Poštovana ministrice ovdje ste nekoliko puta spomenulo postupak dodjele nekretnina u vlasništvu države i regionalne lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koji su kulturni djelatnici.

Dakle, kriteriji su jasno definirani. Obveza je da se donese uredba. Potpuno je jasno da se samo na, u javnim postupcima može dodjeljivati nekretnine. Razlog zbog kojeg je stavljena mogućnost izravne dodjele jest jednostavno vi možete imati u nekom gradu, ne znam netko je spomenuo KUD Jedinstvo, nemate u Splitu desetke KUD-ova koji imaju 100 godišnju tradiciju, imate jedan. I ako odlučite takvom KUD-u dati prostor za rad onda to nije nikakvo pogodovanje nego brinete o svojoj tradiciji.

Hvala vam lijepa, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.